Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite.

EZ-a o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi profesionalnih vozača, a koja je prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz odredbe sada važećeg zakona, te propisivanje zakonske osnove za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Svi profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa moraju imati početne kvalifikacije koje se stječu izobrazbom i polaganjem ispita ili kroz srednje školsko obrazovanje za zanimanje vozač. Osim toga, profesionalni vozači nakon stečenih početnih kvalifikacija moraju svakih pet godina prolaziti dodatnu periodičku izobrazbu u trajanju od 35 nastavnih sati ili svake godine po 7 sati ili 35 sati nakon 5 godina. Vozačima teretnih vozila i autobusa koji su stekli propisanu izobrazbu za profesionalne vozače početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu upisuje se odgovarajuća oznaka EU kod 95 u vozačku dozvolu ili se izdaje posebna kartica za vozača koja dokazuje stečene kvalifikacije. Ministarstvo će voditi evidenciju o vozačima teretnih vozila i autobusa koji su u Republici Hrvatskoj stekli početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu, te će te podatke razmjenjivati sa nadležnim tijelima drugih država članica.

EZ-a mijenja i direktiva 126 iz 2006. EZ-a o vozačkim dozvolama, a te odredbe su u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo već prenesene kroz zadnje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ovim zakonom stvara se zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Javna usluga će se financirati od prodaje voznih karata i proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba. Javna usluga u cestovnom prijevozu putnika se može sufinancirati iz sredstava jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna. Najviše iznose sufinanciranja kao i mjerila i kriterije na temelju kojih će se sufinancirati javna usluga u cestovnom prijevozu iz državnog proračuna utvrdit će se uredbom Vlade. Ovim zakonom među ostalim prijevoz i financiranje određenih kategorija otočnog stanovništva koje ima pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema Zakonu o otocima preuzima ministarstvo nadležno za promet. Odredbama ovog Zakona ukida se obveza posjedovanja putnog lista u unutarnjem prijevozu putnika i obveza ishođenja licence za poduzetnike koji teretnim vozilima iznad 12 tona obavljaju samo prijevoz za vlastite potrebe. Time se poduzetnike oslobađa od nepotrebnih administrativnih postupaka. Budući se javni cestovni prijevoz putnika u RH još uvijek odvija uglavnom na komercijalnoj osnovi u sufinanciranje samo određenih kategorija korisnika usluga, prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, prijevoz otočnog stanovništva, prijevoz osoba sa invaliditetom i slično to je dovelo do ukidanja autobusnih linija u pojedinim područjima posebno onim slabo naseljenim zbog čega građani koji žive na tim područjima nemaju nikakvu mogućnost korištenja javnog prijevoza ili nemaju odgovarajući broj autobusnih linija koje bi im trebale, tj. omogućavale normalan život i zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Situacija je trenutno dodatno otežana zbog pandemije i mjera koje se provode radi sprječavanja širenja zaraze, pa je za očekivati da će se zbog neisplativosti obavljanja prijevoza ukidanje linija nastaviti.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Nekoliko metodoloških pitanja imam zapravo.

Dakle, ja se bojim time da ćete buduće sporove prebaciti na tijela regionalne samouprave, na županije dakle, što se tiče zadržavanja postojeće mreže javnog linijskog prijevoza na području županija. Znate i sami kako se to radi da u principu linije koje oni voze srednjoškolce se samo prebacuje, smanjuje se mreža za 20% A drugo što vam je najvažnije dakle, vi niste osigurali sredstva za PSO. Mi ovdje razgovaramo o PSO-u klasičnom. Dakle, vi dajete jedino obvezu županijama, a država i jedinice lokalne uprave i samouprave ako mogu.

Pojedine županije oformljavaju mreže i nadamo se da će se što prije moguće uključiti u ovaj sustav. Inače, ukupna procjena troškova tj. cijele javne usluge za županijski linijski prijevoz iznosi po našoj računici 684 milijuna kuna. Od toga bi iz državnog proračuna trebalo biti osigurano 107 milijuna kuna, od prodaje karata 120, iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave temeljem dosadašnjih pretpostavki 135 milijuna kuna i prebacila bi se ova sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja što ste rekli da se automatski prebacuje na linije gdje se vrši prijevoz srednjoškolskih putnika i otočna još sredstva od 30 milijuna kuna. Znači s tim cijelim iznosom bi se onda uspostavio sustav. Hvala lijepo potpredsjedniče. Ovdje subvencioniranje linija nerentabilnih trebamo naravno svi pozdraviti. Međutim, nije to zbog Covid-a, nego ta područja su odavno zaboravljena i po pitanju organiziranih linija, a kamoli subvencioniranih linija. I ja znam da ste brojne direktive sada pročitali i uglavnom ćete to koristiti sada u predizborno vrijeme.

Ja govorim imenom i prezimenom Mate Jujnović prevozi djecu u autobusima koji svaki mjesec ili svaki tjedan barem jedan izgori u požaru. Samo sposobnošću vozača ta djeca su živa.

Pitanje starosti autobusa materija je koja će se urediti pravilnikom. Sagledat ćemo i kroz pravilnik definirati. Poštovani državni tajniče gospodine Mihotiću. U ovom Prijedlogu zakona mijenjamo i način financiranja županijskog linijskog prijevoza. Pa moje pitanje ide u smjeru ovih manjih sredina možda malo izoliranijih. Evo uzet ću i primjer grada Vrlike koji često imaju problem da netko dobije koncesiju na određenu liniju. Ali npr. u zimskim mjesecima kada mu je to neisplativo jednostavno prestane voziti tu liniju i taj grad ili ta općina ostane izolirana i nema mehanizma za prebaciti tu liniju na nekoga drugoga. Zanima me upravo da li ovaj Zakon rješava takav problem tj. hoće li s ovim Zakonom riješiti problem povezanosti slabije naseljenih mjesta posebice u Dalmatinskoj zagori gdje imamo određene linije, određene prijevoznika koji možda nisu toliko rentabilne i profitabilne i nisu možda njima toliko zanimljivi? Do sada se vozilo na komercijalnoj osnovi i iz tog razloga je područje Vrlike između ostalih ostalo bez kvalitetne povezanosti. Kroz ovo i kroz mrežu koju će uspostaviti županija osigurala bi se sredstva i za takve linije. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega državni tajnik je prekršio Poslovnik članak 238. jer jednostavno nije trebao ni dolaziti ovdje ako će sve odrediti pravilnikom i ako će ih dobro podmazati Mate Jujnović. Nije smiješno. Autobusi gore, 40 godina su stari. Subvencionirane linije koje plaća grad, država i roditelji i županija to je ugroza ljudi o tome sam govorio i vama i ministru. Ali vi gospodine državni tajniče ili ste dobro podmazani pa šutite ili to dozvoljavate.

Oprostite molim vas, ne možete govoriti bez dok vam dam riječ. Oprostite. Hvala vam lijepa. Uvaženi državni tajniče Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine znači … [[ne razumije se]] određena je reforma županijskog linijskog prijevoza prelaskom sa sustava dozvola na sustav prijevoza kao gospodarske javne usluge sukladno Uredbi 1370/2007. Županije su zadužene da na svom području oforme novu mrežu. Imate li podatke do kud se stiglo u izradi nove mreže za obavljanje županijskog linijskog prijevoza? Imamo saznanja da županije pripremaju mreže na svom području i govorim stimulans njima jesu sredstva koja će država osigurati i koje će se osigurati za one županije koje budu imale pripremnu mrežu.

Izmjenom će se uvesti javna usluga i zanima me da li će ona zaživjeti do lokalnih izbora ili je to samo kupovanje vremena. I drugo pitanje, u kojem vremenskom periodu se razmatra donošenje uredbe i koji će biti njezin sadržaj jer se bojim da će uredba sadržavati ukidanje stečenih prava prijevoznika, a time će se izravno ugroziti egzistencija naših prijevoznika koji su već i sada na koljenima zbog ove pandemije.

Hvala. Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prometu rekli ste da usklađujemo sa europskom direktivom iz 2018. Ponavljam 2018. Danas smo 2021. Postavljam pitanje zašto se toliko dugo čekalo i sad vrat na nos pod hitno, pod hitnim postupkom moramo donijeti zakon. I drugo pitanje, već kad se ide u izmjene i dopune ovoga zakona zašto niste uključili i prijedloge i primjedbe zainteresiranih gospodarstvenika konkretno autobusera, auto prijevoznika i taksista kao i Hrvatske obrtničke komore koji su dali prijedloge na izmjene toga zakona.

Pa imali smo intenzivne razgovore sa svima spomenutim sa vaše strane. Tako smo na primjer i taxi prijevoznicima izišli u susret u određenom broju zahtjeva koje su postavili. Na primjer da taksisti sa više od 5 godina iskustva ne moraju ponovo polagati ispite. Isto tako da jedinice lokalne samouprave vode evidenciju o taksi uslugama. Isto tako i sa komorama nadležnim za prijevoz smo imali i sa gospodarskom i sa strukovnom kontakte i usuglašavanja i oni su na kraju izrazili zadovoljstvo sa dobrim dijelom onoga što je unutra uvršteno. Sljedeća replika poštovani zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Drago mi je da se pokrenulo pitanje ovoga i da se što prije donese ovaj zakon iz samog razloga da znamo da je prijevoz autobusnih linija već niz godina neisplativ. Međutim, ja ću reći kako to recimo funkcionira i zato mi je u interesu da to što prije se izglasa i da se krene u sufinanciranje. Recimo na otoku, na Lošinju imate autobus koji kreće u jutro u 4,45 jedna jedina linija prema Rijeci, u 17,00 se vraća nazad i to vam dođe u jednom smjeru 155 kuna. Ljudi hoće ići katamaranom koji kreće u 6 u jutro. Znači izgubili ste prvi autobus koji niste išli jer je skuplji. Znači vi taj dan ne možete doći do Rijeke ako imate bilo što, tako da molim da se što prije ovo riješi pitanje, sufinancira.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Dakle, tema održivog razvoja je vječna tema u RH. Održivi razvoj znači da svi imaju otprilike slične mogućnosti. Kada je riječ o našoj djeci bez obzira da li idu u osnovnu školu ili srednju školu znači da imaju priliku zaista dobiti kvalitetno obrazovanje. Nisu svi u takvoj prilici. Negdje je to vezano zaista i uz transport do škole. Imamo prilike vidjeti i u medijima djecu koji pješače, pa imamo autobusa, pa nemamo autobusa, pa ću imati mogućnost, pa neću imati mogućnost. Za zemlju kao što je Hrvatska je to jedan veliki izazov. Izazov je i za jedinice lokalne samouprave i za jedinice regionalne samouprave iz jednostavnog razloga što smo svjesni toga da kao prvo zaista za tri ili četiri učenika morate omogućiti liniju.

Pa očito ukidanje linija i nemogućnost komunikacije tj. omogućavanja i djeci između ostaloga da mogu na normalan način pristupiti školama di se vrši nastava. Hvala potpredsjedniče Sabora.

Što se tiče povremenog prijevoza putnika tu je kroz zakon predviđeno ukidanje putnih listova koje je prijevoznik morao imati u vozilu pri obavljanju povremenoga prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. To su oni stavili kao veliku prepreku i nemogućnost osiguranja, a to znači za kratke linije pogotovo turističke koje traju desetak, petnaest minuta. Oni su bili obvezni ispunjavati putne listove, popisivati putnike što je puno više trajalo nego sama duljina prijevoza.

Hvala vam. Drugi put ćete. Uvaženi državni tajniče, Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene ovoga zakona kojim će se osigurati sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza za održavanje autobusnih linija koje postaju sve manje isplative posebice u slabije naseljenim područjima te su prijevoznici prisiljeni ukidati sve veći broj linija. Sufinancirati ćete da se ne bi maknule linije u mjestima gdje živi sve manji broj ljudi. Svakako pozdravljam ovo sufinanciranje, ali tko je zaslužan za sve manji broj ljudi? Upravo vi koji ćete ovo sufinancirati.

Poštovani državni tajniče ovaj Prijedlog zakona stvara zakonsku osnovu za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza kao javne usluge koja će se odnositi na sve kategorije stanovništva koliko vidim po navedenome. Dolazim iz Ličko-senjske županije gdje je već dugo prisutan problem malog broja autobusnih linija uz visoku cijenu autobusnih karata budući se radi o komercijalnom prijevozu i to je logično da su cijene karata visoke. Tu se radi o županiji sa malim brojem stanovnika koji žive u raštrkanim selima i naseljima na velikom prostoru. Stoga pojedina mjesta uopće nisu povezana javnim prijevozom jer su kao takvi neisplativi. Stanovnici su često u nemogućnosti ostvariti neke osnovne stvari kao što je dolazak na posao, liječniku i sl. Da li će se na ovaj način stanovnicima omogućiti zadovoljenje osnovnih životnih potreba vezanih uz prijevoz? Prema tome uvođenjem tj. implementacijom ovih mjera postići će se ciljevi o kojima govorite. Možete na mjesto poštovani državni tajniče. Prije nastavka rasprave klubova zastupnika dužan sam pitati predstavnike izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ po ovoj točki? Prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite gospodine Bulj. Hvala lijepo. Evo ako imaju mogućnost građani poglavito ruralnih zaboravljenih područja slušati moraju znati da je predizborno vrijeme i da uredbe, direktive koje su prepisane u ovaj zakon su jednostavno taj predizborni program koji ponavljamo kao mantru svake 4 godine, a ovdje se radi sada uglavnom ću citirati ovaj dio subvencioniranog prijevoza na nerentabilnim linijama jer politike su dovele da te linije nisu rentabilne, jer ste iselili 2/3 Hrvatske uvaženi državni tajniče i sada naravno da treba sufinancirati to sve skupa. Naravno da morate sufinancirati to na Zelovu npr. znate u mom kraju gdje je to, jer nema nikoga. Zašto nema nikoga? Zato što ste napravili autobusne čekaonice, a nema autobusa. Znate zašto nema autobusa?

Problem su politike koje su iselile ta područja i sada prije izbora vi uredbe iz 2006. ili direktive sjetili se sada njih 2 mjeseca prije. Vi se sjetili tih direktiva i sada vi to implementirate.

Da, grad, županija, država, ministarstvo subvencioniraju školski prijevoz.

On prevozi autobusima našu djecu u starim 40 godina, a uredno prima novac i od lokalne samouprave, i od države i od županije. Roditelji su prije plaćali, a sada je to preuzela lokalna samouprava.

On dobro to zna prezentirati i obmanjivati javnost. Uredno on to radi. On je jedan od najkvalitetnijih po tome pitanju, ali pošto je sada u nemilosti ministra Plenkovića neću ga, premijera Plenkovića neću njega sada napadati da ne bi ispalo da pušem u Plenkovićev rog. Međutim, ovo je ozbiljno pitanje. Ruralna područja to je obaveza Hrvatske države bez obzira na direktive. Odavno je bilo subvencioniranje prijevoza. I ne samo to na nerentabilnim linijama.

Pa država je obavezna subvencionirati.

Čim prije to bolje. Vi ste bili i djelatnik županije. To je toliko besmisleno. Zbog toga mi nemamo na području Cetinskog kraja mog Sinja srca Zagore, mi u selima nemamo određenim koja su u blizini Splita, to je 30-tak kilometara od Splita nemamo autobusne linije jer naravno Mate Jujnović ne želi prevoziti, pa ga treba subvencionirati s čim se i slažem ja čak. Al već ako te subvencioniramo, ako si dobio mukte sve šta si dobio, džaba, ako ste mu omogućili vaše politike da dobije džaba Mate Vujnović onda ne more od tih novaca koje mi plaćaju županija, država tj. porezni obveznici ne može on kupovat hotele u Makarskoj i uzet bager i još prikopavat obalu doli na temelju. Mi raspravljamo o zakonu prije izbora dva miseca da bi poslali poruku naroda kojega ste iselili u Irsku, 6% BDP-a je od doznake iz inozemstva i vi kažete to nije tema. Šta nije tema? Šta vam nije tema? Mi ćemo to pravilnikom.

Meni državni tajnik kao saborskom zastupniku kaže nije bitna starost autobusa kojim će se prevoziti subvencionirani, ono što država plaća il bilo tko, a taksije ste ograničili na 5.g., a ovdje gdje je 50 dice u autobusu tu može bit autobus star 50.g. i svaki tjedan jedan izgori na putu ili Splita do Sinja ili od Sinja do Zelova, do Zelova i nema autobusa jel ste potrali ono svita šta ima zbog ovakvih politika, zbog 10%, 10% meni, 10 tebi i kako ćemo mi onda opstat? Ne samo to, kolegice i kolege, svaku godinu dajem amandman na subvencioniranje linija i svaku godinu, ovi nerentabilnih, uredno odbijate. I zbog toga ste čak i Poslovnik minjali da u istom vremenu nemamo amandmane na proračun nego da imamo posebno amandmane, posebno glasanje da narod ne čuje tu sramotu. Ako nešto plaćaju porezni obaveznici onda to mora biti najkvalitetnije.

Jel ova vaša mantra i ova vaša obmana, pa ja ne mogu vjerovati šta je napravio svitla od vas, vi ste isto moj doli iz Dalmacije šta je napravio svitla od vas ovdje.

Ja to govorim vama, govorim ministru, držao sam tiskovne, bio doli s ljudima, sa roditeljima koji se boje svoju djecu uputiti u školu, boje se svoju djecu uputit u školu iz Otoka do Sinja iz ne znam iz, iz Zelova do Sinja i oni se sjetili sada dva miseca prije izbora evo nas, sjetili se mi nakon 15-20.g. da triba subvencionirat ono odakle smo potrali ovaj narod ovim politikama. Gori nego od Turaka imate politike gore jel učinci vaši, vaših politika su gori nego od Turaka kad su napadali Sinj, kad smo ga oslobodili do dana današnjeg, znači do '91., sve okupatore, sve režime koji su bili.

I još saborskom zastupniku kaže, nije to materija to ćemo mi Pravilnikom, iz ovoga zakona mi ćemo svojim Pravilnikom odredit kolko će to bit star autobus, koliko ovo, koliko ono.

Svjetskog rata, doslovno ima i takvih.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Sad ću vam pročitat nešto što je onako vrlo dosadno, al ću kasnije reć zašto i kakav je zakon, ovaj komentar na predloženu izmjenu zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika uključila se u javno savjetovanje i glede predložene izmjene zakona, te naglasila da ta struka inzistira na konkretnoj reviziji kompletnog zakona i donošenju novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Od prijedloga izmjena koje su bile predmet javne rasprave cestovni prijevoznici svakako podržavaju izmjene koje idu u korist olakšanja poslovanja autobusnih prijevoznika. Međutim, neprihvatljive su dvije kategorije izmjena. Prva izmjena kojom se ukida ograničenje za obavljanje prijevoza tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima, najveće dopuštene mase do 12 tona te se ukida obveza ishođenja licenci za prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona. S obzirom da je to ponuđeno obrazloženje za brisanje ovih odredbi da je to poduzetnicima stvaralo nepredviđene troškove i probleme u samom poslovanju, apeliramo da se pojasni razlog iz kojeg je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u izvješću o prevedenom javnom savjetovanju 2017.g. o Nacrtu prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu obrazložilo svoj vlastiti prijedlog uvođenja obveze ishođenja licenci za prijevoz za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona, a riječima predlagatelj želi zakonskim rješenjem smanjiti dosadašnju zlouporabu prijevoza za vlastite potrebe i unaprijediti sustav javnog prijevoza tereta. U izvješću o sad provedeno u javnom savjetovanju ministarstvo navodi da prema Uredbama 1071/2009 i 1072/2009 za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe licenca nije potrebna bez obzira na najveću dopuštenu masu vozila. Međutim, u čl. 1. st. 5. Uredbe 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta navodi se da se za određene vrste prijevoza i prazne vožnje koje se obavljaju u vezi s takvim prijevozom ne zahtjeva licencija zajednice i za njih nije potrebna prijevozna dozvola, pa se između ostalog spominje prijevoz koji je samo pomoćna djelatnost u okviru ukupnosti djelatnosti poduzeća, a što je u suštini prijevoz za vlastite potrebe. Citiram „Uredba u st. 6. jasno navodi da odredba st. 5. ne utječe na uvjete pod kojim država članica svojim državljanima dopušta obavljanje djelatnosti iz navedenog stavka“, dakle države članice mogu propisati strože uvjete za obavljanje takve djelatnosti, stoga nema nikakve prepreke europskim propisima za propisivanje strožih uvjeta pa ishođenje licence za prijevoz vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona. Apeliramo da se zadrži dosadašnja ograničenja jer u suprotnom ponovno će se otvoriti mogućnost nelojalne konkurencije. Pod dva, izražavamo nezadovoljstvo i predloženom izmjenom prema kojoj će se pravilnikom iz čl. 10. st. 4. zakona propisati između ostalog samo najviša cijena polaganja ispita za stjecanje početne kvalifikacije vozača. Još je zakon iz 2018.g. s pratećim pravilnikom o početnoj periodičkoj izobrazbi vozača unio nered na tržištu kad su centri za osposobljavanje i autoškole podigli cijenu usluge za 100% Slijedom toga započet je postupak javnog savjetovanja glede izmjene tog pravilnika te se predlagalo uređenje najniže cijene troškova periodičke izobrazbe, međutim taj je prijedlog pravilnika u vakuumu još od objave izvješća 13. siječnja 2020.g. Bojimo se novih nereda i novih problema na tržištu. Osim toga, moramo izraziti žaljenje zbog neprihvaćanja prijedloga za kompletnu reviziju izmjenu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu jer je ovo bio idealan trenutak da se razjasne pitanja koja su na čekanju. Od određivanja i naglašavanja odgovornosti svih strana uključenih u realizaciju prijevoznog procesa za pretovar vozila do sad već potvrđenih malverzacija s dozvolama za strane prijevoznike do pojačanja financijske odgovornosti agencija i uređivanje materije ugovora o prijevozu sa detaljno posebnim propisom. Na kraju, prijevoznici, vlasnički prijevozničkih tvrtki apeliraju na uvažavanje potrebe cijepljenja profesionalnih vozača pri čemu su prijevoznici spremni sami podmiriti troškove cjepiva. Gledajući razvoj situacije u svijetu, evidentno je da je pitanje trenutka kad će se samo cijepljene osobe moći prelazit preko granice u ulaziti u krug tvornica. Po tom pitanju do sad niste poduzeli ništa, a to vam se govori već šest mjeseci. Da li ste vi svjesni da mi ovisimo o uvozu svega? Mi uvozimo znači apsolutno ovisimo o uvozu svega. Nama da se desi da se uvede ova putovnica, a da mi nemamo cijepljene vozače znači nama slijede dvije stvari, jedna je jel ostajemo gladni, žedni, goli i bosi, a druga je da će strane tvrtke preuzet prijevoz onda će nam kompletan cestovni prijevoz propast u Hrvatskoj. 2009.g. ste dobili smjernice kako bi trebao izgledati ovaj zakon, 11 godina vi niste napravili ništa, 11 godina. Sada imate zakon od 45 stranica, imate priloga na 180 stranica je cijeli zakon, znači 187 točno mislim, znači vama treba 11 godina da vi napravite zakon na 187 stranica koji ništa ne valja, ništa, nula.

I vi napravite ovaj smiješni zakon vama 11 godina u ministarstvu treba da donesete zakon na 180 stranica koji ne vrijedi ništa. Pa to je sramota, pa to što vi radite u Hrvatskoj zadnjih 20 godina to je ekonomski genocid nad vlastitim narodom, pa to niko na svijetu ne radi. Hvala. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će g. zastupnik Pero Ćosić. Izvolite.

Ovim prijedlogom se stvara zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. To je kako je i sam predlagatelj naglasio u uvodnom izlaganju, jedan od glavnih razloga za upućivanje ovoga prijedloga zakona u proceduru po hitnom postupku. Možda smo i trebali ovaj zakon raspraviti u dva čitanja, ali obzirom na evo važnost njegove žurne provedbe podržat ćemo njegovo donošenje. Znamo da je prijevoz putnika na autobusnim linijama već godinama sve manje isplativ, naročito u slabije naseljenim područjima, stoga su evo autobusni prijevoznici bili prisiljeni ukidati sve veći broj linija. Takva situacija nije održiva za budućnost ovih područja jer je mobilnost građana preduvjet gospodarskog razvitka svakog područja, te pridonosi ukupnoj kvaliteti života. Danas mnogi naši građani u pojedinim područjima, posebno u onim slabije razvijenijima, nemaju uopće mogućnost korištenja javnog cestovnog prijevoza ili nemaju odgovarajući broj linija, te im je otežan svakodnevni život. Hrvatska se danas suočava sa izazovom u području mobilnosti, a time i u pogledu socijalne uključenosti naših građana jel prometni izazovi su i socijalni izazovi zbog toga što su vezani za starenje stanovništva, siromašno stanovništvo, povećanje migracija, a zbog nepovoljnog geografskog položaja u budućnosti ovi se problemi mogu samo dodatno povećati. Stanovnici koji ostaju duže na izoliranom području na kraju ga odlučuju napustiti, naravno da se time mijenja i demografska slika Hrvatske. Stoga je održiva mobilnost u ruralnim područjima kroz prometnu politiku važan faktor i jedan je od temeljnih prava svih naših građana. S jedne strane naši građani u ovim krajevima su izolirani, a s druge strane imamo autobusne prijevoznike koji su također u velikim problemima, ovise o gospodarskoj aktivnosti, a ona je u ovim trenucima drastično smanjena, situacija je naravno još dodatno otežana zbog pandemije i mjera koje se provode radi sprječavanja širenja zaraze kojima se među ostalim evo ograničava broj putnika u autobusima na 40% od kapaciteta autobusa. Zbog svega navedenog moramo očekivati da će se ukidanje linija nastaviti, a što će dovesti do toga da učenici, studenti, kao i svi ostali građani neće imati mogućnost putovati javnim prijevozom. Hrvatski linijski prijevoznici nas već duže vrijeme upozoravaju da se zbog pandemije, ali i zbog napuštanja slabije naseljenih područja nalaze pred velikim financijskim problemima. Evo stoga mi danas trebamo omogućiti opstanak linijskih prijevoznika na način da im osiguramo dostatna sredstva kroz sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza kako bi se održale autobusne linije. Nužno je što žurnije omogućiti sklapanje Ugovora o prijevozu između županija i prijevoznika. Do sada se javni cestovni prijevoz uglavnom odvijao na komercionalnoj osnovi, sufinanciranja samo određenih kategorija korisnika, kao što smo čuli prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, prijevoza osoba sa invaliditetom, otočkog stanovništva, a kako je sve manje putnika po tom modelu, sufinanciranja linija polako nestajala su, manje je onih putnika koji sami plaćaju karte, troškovi prijevoznika rastu, te je cijena karata za preostale putnike sve veća, što evo naravno dovodi do ukidanja ili smanjenja autobusnih linija. Predloženi zakon zahtjeva žurnost donošenja jer našim građanima trebamo zajamčit stabilnost javnog prijevoza, naročito u ovim uvjetima pandemije i potresa, mobilnost osigurava jednake ekonomske i socijalne mogućnosti, ali i pristup drugim elementima kvalitetnog života, a to su temeljna ulaganja u budućnost. Stoga treba omogućiti da se osiguraju sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza i sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika između jedinica regionalne samouprave i operatera. Ovim prijedlogom zakona se stvara zakonska osnova za financiranje javne usluge u cestovnom prijevozu. Javna usluga u cestovnom prijevozu putnika se može sufinancirati kako stoji u ovome zakonu jedinicama lokalne samouprave, ali i iz državnog proračuna. Najviši iznos sufinanciranja, kao i mjerila i kriterij za temelje kojim će se vršiti sufinanciranje iz državnog proračuna utvrdit će se odlukom Vlade RH. Vlada će RH donijeti uredbu kojom će se regulirati postupak provedbe sklapanja Ugovora o javnim uslugama, načina izračuna i intenziteta državne potpore i druga postupanja koja prethode sklapanju ugovora, isplatama iz državnog proračuna, te praćenju izvršenja Ugovora o javnim uslugama. U mnogim drugim državama Europe i EU već se dugo godina radi na poboljšanju prevozne usluge u slabije razvijenim područjima, tamo gdje to nije isplativo i postoji potreba za sufinanciranjem jel se time postiže dugoročnija vrsta dobrobiti, kao što je razvoj i kvaliteta života kroz bolje mogućnosti rada i obrazovanja. Zapravo možemo reći da bi troškovi uskraćivanja subvencioniranja bili daleko veći jer bismo imali dugoročne ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i svakolike druge posljedice. Stoga da ne bi došlo do prevelike razlike u mobilnosti stanovništva urbanih i ruralnih područja, te radi ravnomjernog regionalnog razvoja potrebno je postići određeni stupanj održive mobilnosti. Nadalje, ovim prijedlogom zakona se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa izmijenjenom Direktivom o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi profesionalnih vozača autobusa i teretnih vozila. Rok za podnošenje odredbi istekao je već 20. svibnja 2020., za prenošenje odredbi u zakon 20. svibnja 2020., te je sada evo krajnje vrijeme znači da to i prenesemo i ugradimo u ovaj zakon. Svi profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa moraju imati početne kvalifikacije koje se stječu izobrazbom i polaganjem ispita ili kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, a osim toga profesionalni vozači nakon stečenih početnih kvalifikacija moraju svakih 5.g. prolaziti dodatnu periodičnu izobrazbu u trajanju od 35 nastavnih sati, a vozačima teretnih vozila i autobusa koji su stekli propisanu izobrazbu za profesionalne vozače znači i početnu i ovu periodičku upisuje se odgovarajuća oznaka u vozačku dozvolu i onda se izdaje posebna potvrda koja dokazuje stečene kvalifikacije. Između ostalog ovim prijedlogom zakona od obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za auto taxi prijevoznika oslobađaju se osobe koje su prema ranije važećim propisima obavljale tu djelatnost, znači ne moraju ponovo polagati stručnu osposobljenost. Ukida se obveza posjedovanja putnog lista u unutarnjem prijevozu putnika i isto tako se ukida obveza ishođenja licence za obavljanje prijevoza tereta za vlastite potrebe vozilima iznad 12 tona što je svakako jedna dobra olakšica u poslovanju poduzetnicima.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu tzv. prvo i drugo čitanje ili konačni prijedlog i onda tamo piše P.Z., to znači usklađivanje sa direktivama EU. U životu svih nas vidjeli smo već kroz određeno vrijeme da postoje nekakve mode, pa tako u uređenju interijera smo vidjeli da postoji moda odjedanput jedno vrijeme je to sve bilo u zlatu, u drvetu, pa je onda to bilo u nekakvom srebru, jednako tako i u modi koju mi koristimo jednu sezonu se nosi zeleno, jednu ljubičasto, jedno crveno, crna je nekako i tamnoplava vječna, a u sezoni ovog saziva Sabora postoji nešto što karakterizira zakone koji dođu pred nas. Prvo i osnovno svi zakoni su P.Z., to znači usklađujemo se s direktivama EU i onda te direktive ugrađujemo, pri tom nitko nam ne kaže da mi moramo prepisati sve direktive od riječi do riječi, mi ih moramo analizirati i primijeniti ono što je nama prihvatljivo, ali nam je ovako zgodnije i jednostavnije onda imamo pilote pa onda ponovo mijenjamo, dopunjujemo. Postoji još nešto što je počelo u bivšem sazivu, a u ovom se nastavilo, kad ne znamo riješiti problem ili kad ne želimo riješiti problem, onda kažemo to će riješiti pravilnik ili će riješiti uredba. Dakle, ja apsolutno mislim da zakoni ne trebaju rješavati sve, apsolutno mislim da dio toga tehničkih propisa ili razreda treba napraviti se kroz određeni pravilnik ili kroz uredbu, ali ako ih ima previše to vam ukazuje na dvije stvari, jedna stvar da u trenutku kada ste donosili zakon niste znali konačno rješenje jer ako radite ozbiljno i odgovorno onda paralelno sa nekakvim novim zakonom ili izmjenom treba biti u pripremi i uredba i pravilnik da točno imate cijelu sliku ili je druga stvar, gdje želite izbjeć HS. Želite izbjeći da u HS neko kaže ali zašto je to ovako ili zašto onako, pravilnik to jako dobro znate donosi ministar, uredbu donosi Vlada, obavite onu formalno javnu raspravu koji put da, a koji put ne i to napravite. To jednostavno nije dobra moda, to vam samo znači da ono što karakterizira Hrvatsku, a to je jedno dugo komplicirano zakonodavstvo krenuli smo i dalje. Ne samo da ćete u svom resoru imati komplicirano pa sami nećete znati kad je što uskladit međusobno po različitim resorima zakonodavstvo će biti nemoguća misija. To godinama imamo problem, godinama smo imali problem da su se marine kategorizirale u Ministarstvu turizma sa brojem sidara, u Ministarstvu prometa na drugačiji način, a ministarstvo koje je bilo zaduženo za prostorno planiranje u prostornim planovima marine označavalo na treći način, pa onda kada je trebalo dati koncesiju već je nastao problem, a da ne kažem dalje. Imat ćete sami problem u svom resoru kao što ima Ministarstvo regionalnog razvoja koje je doneslo Zakon o otocima koji im nije u suglasju sa nekakva druga dva zakona pa smo imali u prvom čitanju gdje se to usuglašavamo. Moje je pitanje vama državni tajniče naravno bilo je sarkastično, ja sam rekla koji je to bio ključni trenutak kad ste prepoznali da imamo problem s prijevozom učenika. Taj ključni trenutak je uvijek zgodan uoči nekih izbora, ovaj put je uoči lokalnih izbora. Ajdemo to rasvijetliti i reći pravu istinu, Hrvatska ima oblik vrlo neobičan, nas ima 4 milijuna odnosno tek ćemo u 9. mjesecu ako budu uvjeti s koronom takvi početi popis stanovništva, nećemo u 9. nego tamo negdje u veljači, ožujku ćemo znati koliko nas stvarno ima. Svi se uzdajemo u održivi razvoj i nema nikog ovdje ko ne bi volio da dijete, ja ću sada isključivo govoriti o djeci u osnovnim i srednjim školama da imaju iste uvjete bez obzira gdje živi da može pohađat svoju školu kao i dijete koje sad neću reći u centru Zagreba, to sam prije koristila sad ću reći u Novom Zagrebu jer ovi koji su iz centra Zagreba više baš i ne mogu ići u svoje škole ako su u potresu oštećene pa se neću na to referirati, ali recimo dijete koje živi u Novom Zagrebu do svoje škole dolazi pješice, čak dolazi na način da ne mora proći niti jednu prometnicu. I to je između ostalog kada je riječ o tome kako ulažemo u djecu održivi razvoj. Naravno da nema šanse da neka djeca uopće idu u osnovne škole, a i u srednje škole ako im to roditelji neće moći otrpiti, ako neće biti subvencioniranje javnog prijevoza, nema šanse, pogotovo još u osnovnu školu će još nekako otići, ali u srednju školu neće ići i tog moramo biti svjesni. I ako želimo zaista omogućiti svoj djeci, barem koliko toliko uvjete, ja mislim da jedino sva djeca u Hrvatskoj imaju iste mobitele, a sve ovo drugo imaju različito i pod različitim uvjetima odrastaju i ako govorimo o održivom razvoju i mi o tome govorimo da je potrebno subvencionirati javni prijevoz. Ali ajmo malo govoriti o stvarnosti, mi smo imali prošli tjedan govorili smo između ostalog o alternativnim izvorima energije, pa govorili smo o energetskoj učinkovitosti pa je tamo između ostalog bilo i auta u javnom prijevozu da moraju ići ili električni auti ili već na nekakve druge izvore i sve ostalo, kada dođete malo u stvarnosti dobro da se neka djeca ne uguše od CO2 u samom vozilu u kojem se voze, to je naša stvarnost. Ja ću uvijek podržavati bez obzira ako to i papir trpi, a u stvarnosti nemamo da radimo nekakve iskorake, čak, čak i kada smo svjesni toga da smo rubno vezani uz neku direktivu mislim da tamo treba otići pa sjesti, pa imamo komišinera koji je zadužen za tu oblast pa reći dakle, Hrvatska ima zaista ima prednosti jel je djelomično mediteranska, djelomično kontinentalna zemlja, ali nekad su vam prednosti i problem i zaista jako puno ljudi je otišlo, imamo problem i taj problem trebamo rješavati. Ali je interesantno da se vladajući, da se HDZ sjeti problema točno pred izbore i onda više nije važna direktiva, više nije ni važno što u zakonu piše, više nije ni važno da idemo u dva čitanja, više nije ništa važno. Važno je da se donese odredba i ja ću je pročitati imam taman toliko vremena, kaže: „Vlada RH može posebnom odlukom utvrditi povlaštenu cijenu karte za prijevoz redovnih učenika srednjih škola te mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvariti pravo na financiranje odnosno sufinanciranje međužupanijskih prijevoza redovnih učenika srednjih škola iz državnog proračuna sa pozicije ministarstva“, čak nije ni važno da li ima novaca na toj poziciji ministarstva, napravit ćemo preraspodjelu pa će biti. Jedino je važno da se o ovom glasa u petak, jedino je važno da to izglasamo u petak i da se onda, odmah će biti ta odluka neće to biti nikakvih problema za razliku od nekog drugog što će trajati i odmah ćemo ovo koristiti tu posebnu odluku i taman točno znamo tko će zadovoljiti mjerila i kriterije. Možemo i sad malo otići na web stranicu pa vidjeti gdje su pojedini HDZ-ovi župani ili gradonačelnici pa im se nešto klima ta pozicija koji će to ostvarit. Dakle, zaista nemam problema i mislim da to treba riješit, zaista bih voljela da imamo propis koji omogućuje svakom djetetu u Hrvatskoj bez obzira gdje živi da može doći da ne mora ići kada ide u školu ići pješice ili čekati, zaista bi voljela da vodimo računa pa da su to onda oni mali kombiji ili mali auti koji su na električni pogon ili na nešto drugo da oni kvalitetno i na vrijeme idu. Nemam nikakav problem da mi iz proračuna zaista to i sufinanciramo, nemam ni problem da ide ministar tri put u Bruxelles i da objašnjava zašto je to kod nas tako jer ako toga neće biti svi znamo ne mogu svi otrpiti sve, doći ćemo do problema uopće financijskih mogućnosti pojedinih lokalne i regionalne samouprave. Ali nemojte od nas raditi ljude koji ništa ne razumiju, nemojte od nas raditi ljude čak sam htjela upotrijebiti neku ružnu riječ pa ću se ipak zadržati na ovom, svi znamo zašto to radite, ali ako to radite dajte onda barem u raspodjeli sredstava svima da to mogu iskoristiti.

Ništa nije korona taj problem sad stavila na svjetlo pozornice, ona je samo naše probleme koje imamo jasnije artikulirala i pokazala probleme koje imamo.

Izvolite.

Hvala lijepo. Izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu uređuje se jedno važno društvo, gospodarsko i socijalno pitanje, a to je održavanje javnog cestovnog županijskog prijevoza koje je u značajnom interesu cijele društvene zajednice i RH jer u dobro dijelu štiti krajeve koji su slabije naseljeni, točnije demografski opustošeni i ovaj oblik javnog prijevoza, tj. javna usluga kao takva u bitnome označuje razinu kvalitete života u određenom lokalnom prostoru. Ono što želim danas istaknuti je nekoliko rješenja za koje smatramo da će imati pozitivne učinke jer sada imamo obrazloženja predloženih izmjena koje sadrže isključivo sadržaj pojedinih normi, ali ne i pojašnjenje njihovog učinka i načina njihove primjene čime se dodatno otežava ujednačena primjena propisa. Ono to klub SDP-a drži važnim je dodatno i detaljnije uređenje pitanja ugovora o javnoj usluzi županijskog prijevoza. Naša primjedba ide u smjeru da smatramo kako nije dovoljno ni vremena ni prostora ostavljeno našim prijevoznicima za prilagodbu izmjenama, dok ministarstvo koje je imalo vremena nije provelo kvalitetnu pripremu. Provedbu sufinanciranja nerentabilnih linija kao takvu prihvaćamo, no za prilagodbu i pripremu istoga potrebno je određeno vrijeme, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje zakona, potreban je i jedan tranzicijski period kako bismo kao država kvalitetno pripremili teren za javne natječaje prije kojih je potrebno urediti mreže linija, mreže putnika, snimit stanje, razradit modele u konačnici sam zahtjev za nostrifikaciju prema Europskoj komisiji zahtjeva najavu godinu dana unaprijed i to je jedan značajan period kako bismo spremni dočekali sufinanciranje putem javnih natječaja. Znamo svi da su upravo ovi prijevoznici izuzetno pogođeni covid krizom, a uz to već godinu i pol čekaju zakonom određeno sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza kojim bi osigurali transparentnost i održivost ovog posla u ruralnim područjima isto onako kako to jamče ugovore koje već imaju gradski prijevoznici, HŽ Putnički prijevoz, Jadrolinija i Croatia airlines. Dok oni pak s druge strane već godinu i pol čekaju implementaciju ugovora i pozivaju na potpisivanje istih kako bi mogli planirati budućnost svojeg poslovanja. Oni su danas u poziciji da održavaju nerentabilne linije i ne mogu imati daljnja ulaganja i poslovne planove jer ne znaju pod kojim uvjetima će poslovati. Jednostavno našli su se u jednom međuprostoru. Teško je objasniti zašto Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje se obvezalo implementirati ugovore, imali su obvezu potpisati ugovore između županija i prijevoznika do 30. studenog 2019., tu obvezu još nisu realizirali. Znači do danas niti jedan ugovor još uvijek nije potpisan. Dodatno sada najavljuje se kako, kako će se ugovorima pristupiti temeljem javnog natječaja što ozbiljno dovodi u pitanje opstanak tvrtki koje se danas time bave i kojima nije ostavljeno vrijeme za prilagodbu na novi sustav koje su sve druge države članice EU osigurale za svoje prijevoznike. RH imala je vremena uskladiti se s uredbom od ulaska u EU 2013.g., pa sve do 2019.g. Zašto to već nismo učinili, to je teško objasnit, a time bismo dobili zapravo kvalitetno pripremljene javne natječaje. U ovom slučaju predlažemo da se iskoristi mogućnost koju nudi Uredba 1370 koja daje mogućnost izravnog sklapanja ugovora, te da čim, te da se čim prije krene s Ugovorima o javnoj usluzi jer vjerujem da nam je svima u interesu da upravo naši prijevoznici budu konkurentni i da upravo oni ostanu raditi. Ovo pitanje valja gledat i kroz socijalnu komponentu, prije svega u segmentu zaštite poduzeća i djelatnika koji rade ovaj posao, kao i u segmentu ljudi koji žive na ruralnim područjima i kojima je održavanje prijevozničkih linija od iznimne važnosti. I naravno da će model sufinanciranja dovesti do održavanja autobusnih linija u slabo naseljenim mjestima. Nadalje, predloženim izmjenama ovog zakona regulira se nekoliko tema. I s obzirom na to Klub SDP-a smatra da su ovakve izmjene zakona trebale ići u normalnoj proceduri, u dva čitanja, ne po hitnom postupku jer ima dosta primjedbi zainteresirane javnosti koje nisu prihvaćene i zasigurno bi redovan postupak donio priliku za širu raspravu jer ovdje se osim rasprave o načinu na koji se financira županijski linijski prijevoz uređuje pitanje načina priznavanja obuke vozača u drugim državama članicama, uređuje se pitanje ukidanja putnog lista, ukidanje obveze ishođenja licence za teretna vozila iznad 12 tona, što pozdravljamo, uređuje se i pitanje naknade za izdavanje dozvole za obavljanje auto taxi prijevoza putnika. Upravo smatram evo da bismo upravo u široj raspravi imali priliku naglasit važna pitanja koja bi recimo trebali urediti zajedničkom suradnjom i sa Ministarstvom financija naći neka rješenja o recimo provizijama taxi aplikacija koje su prijavljene izvan Hrvatske, a koje uzimaju našim prijevoznicima 25% od cijene vožnje, što nije fer. Znamo svi kako je prijevoz u cestovnom prometu izuzetno odgovoran posao, a unazad godinu dana dobar dio se ovog sektora našao u ugrozi. Znamo i da su vozači već godinama deficitarno zanimanje i treba gledati na to da zadržimo svakoga od njih. Trebamo nastojati olakšati poduzetnicima prijevoznicima teški period, smanjiti administraciju i zaključno treba čim prije pristupit potpisivanju Ugovora o javnom prijevozu i vjerujem da je moguće vezano za europsku praksu i određene akte uvest dovoljan period za prilagodbu na pristupanje potpisa takvih ugovora kroz javnu nabavu. Vjerujem da se svi možemo složiti oko ovakvog modela, svima nam je u cilju naravno da sufinanciranje krene što prije, ali jednako tako važan je i model provedbe istog.

A sada idemo na pojedinačne rasprave, prvi će govoriti poštovani zastupnik Matko Kuzmanić.

Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče. Ono u čemu bi se mi ovdje svi mogli složiti, a to je, pa čak i kolege iz HDZ-a, da se ovaj zakon donosi ipak u predizborno vrijeme i da je on debelo zakasnio. Ovaj zakon trebao se donijeti u redovnoj proceduri, u dva čitanja i morao se pripremiti na malo kvalitetniji način. Danas je upitno što će provedba ovog samog zakona proizvesti, svima nam je u interesu da na neki način putem subvencija zaštitimo ona ruralna područja koja još su samo na taj način spojena sa gradovima i velikim središtima i kada bi im i to ukinuli, kada bi i taj prijevoz ukinuli upitno je bi li ta područja uopće opstala. Ja sam možda prije dva mjeseca čak davao prijedlog ministru Butkoviću da u mjesecima od 1. studenoga do 1. svibnja se potpuno ukine naplata autoceste, šta bi se opet na neki način pomoglo našim prijevoznicima i svim našim građanima, a to ne bi izazvalo neki veliki trošak u Hrvatskim autocestama. Međutim, na to nisam dobio nikakav odgovor. Uputili smo određene amandmane, a oni se tiču prvenstveno na čl. 33. i to na st. 7. jer Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je dala mišljenje da postupak koji prethodi sklapanju ugovora je potrebno provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i primjenu ne diskriminirajućih uvjeta za postojeće i nove pružatelje predmetne usluge. Iz navedenog je razvidno da svi poduzetnici trebaju imati pristup tržištu pod jednakim uvjetima. Tu bi se onda ukoliko bi se ne bi pristupilo izmjenama ovog članka zakona za koje je i Hrvatska zajednica županija i radna skupina za promet u studenome savjetovala da se ide u takvu izmjenu, postoji realan rizik za sudske sporove za jedinice područne i regionalne samouprave u slučaju direktnog sklapanja ugovora. Isto tako, čl. 33. u st. 10. se mijenja i glasi da javnu uslugu iz ovog stavka treba sufinancirati jedinica lokalne samouprave i RH. A zašto? Pa za provedbu ovoga zakona moraju biti osigurana neka sredstva, netko to mora platit, a naše jedinice lokalne samouprave, tu imam primjer jedne županije, to je Krapinsko-zagorska, ali ne bih sada ulazio u detalje nemam dovoljno vremena za to, ali doveli bi jedinice lokalne samouprave u jako, jako velike probleme. Stoga sredstva se jednostavno moraju osigurati i ovaj amandman ste vi kao predlagatelj trebali prihvatiti. Gledao sam što je Obrtnička komora uputila vama po ovom pitanju, također sam pročitao i zapisnike sa sastanaka koji ste imali sa predstavnicima Obrtničke komore i tu sam se najviše se moram referirati na ovo oko taxi prijevoza. Naime, trenutni Zakon o cestovnom prometu koji regulira auto taxi tržište, dozvoljava pravnim osobama da imaju od jednog do neograničeno vozila na jednoj dozvoli, a u praksi to izgleda da pojedinačne pravne osobe, mahom obrtnici, imaju jedno vozilo, a druge pravne osobe j.d.o.o. ili d.o.o. imaju više vozila. Veliki dio pravnih osoba koristi ta zakonska sredstva i na kraju godine iste pravne subjekte zatvara i otvara nove pravne subjekte radi nagomilanih dugova. A zakon dopušta pravnim osobama koji imaju više vozila da dozvolu koju je dobila ta pravna osoba mogu kopirati onoliko koliko imaju vozila. Pa me zanima u praksi to izgleda da auto taxi prijevoznici koji imaju originalnu dozvolu u autu, a one pravne osobe koje imaju više vozila kopije drže u drugim automobilima. Niko u RH ne zna koliko je izdano dozvola, nitko. Kome odgovara taj nered? Zbog svega navedenoga auto taxi prijevoznici se prvenstveno zalažu za uspostavljanje baze podataka vozila i dozvola, izdavanje vozila za jedno vozilo, označavanje taxi vozila jedinstvenim brojem na teritoriju cijele države putem broja na taxi reklami ili putem registarske oznake vodeći se primjerom većine europskih država koje su riješile tu problematiku. Također važno je istaknuti da bi tada lokalna samouprava znala uistinu koliki je broj vozila, da trenutno na tom području ne bi bilo zloupotreba, malverzacija i to bi sve bilo svedeno na minimum. Lokalna samouprava bi trebala odrediti cijenu te dozvole na svom području, a ukoliko je lokalna samouprava zadužena za izdavanje taxi vozila onda bi trebalo odrediti način obavljanja prijevoza te kriterije i po kojim uvjetima će se ta dozvola izdati.

Poštovani kolega, zajedno sjedimo na Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu pa bih vas zamolio da još jednom prokomentiramo ono što je i poštovani g. zastupnik Spajić u svojem govoru rekao i ono što smo spomenuli na odboru kao jednu notornu činjenicu, da je prošao prijelazni rok od 10 godina od 2009.-2019., a sada je 2021., sve potpore su načelno u PSO sektoru nezakonite.

Sve ste rekli šta ste tu rekli, ali kao što ste maloprije napomenuli kada se radi o nekoj bitnoj temi, a evo rekao sam vam kad sam predlagao da eto ukinemo tu cestarinu jel autocesta nam zjapi prazna i da neki način se moramo reformirat, moramo se prilagodit. Europske direktive nama kažu koji je cilj, one nama ne određuju put do cilja, to mi određujemo. Ali godinama ovo služi kao predizborna trgovina i to je ono što je ružno u svemu i ne želim sudjelovati u tome, ali želim pomoći i našim prijevoznicima i našim građanima, a posebno našim ruralnim područjima. Ali dokle god te teme budu manje važne, ha medijima budu dominirali ove koje ste vi maloprije spomenuli da je dotična dobila bebu mi ćemo se često susretati sa ovakvim problemima, nažalost. Držimo se teme. Izvolite. Poštovani kolega, samo donošenje zakona po hitnom postupku pomalo odaje dojam da zapravo on sam po sebi dolazi pod silom tereta jer naravno uvijek kasnimo, ali ovaj put rok je dosta, dosta prešao sve mjere. Nego spomenuli ste nešto što je zapravo ključno možda u provođenju samog ovog ugovora o linijskom prijevozu, da to je da nismo sigurni jesu li osigurana financijska sredstva za provođenje ovog zakona i u državi i uopće u jedinicama lokalne samouprave. Koliko sam ja vidio financijska sredstva nisu osigurana, zato smo uputili ovaj amandman odnosno ova dva amandmana, drugi se upravo tiče toga područja. I ono što ste dobro primijetili, ali ja tu moram nadodati nešto, neću kao kolega Bulj spominjati loše primjere u prijevozu, većina prijevoznika radi pošteno, po zakonu i moralno i bez ove korona krize imali su probleme, a sada u ovoj korona krizi imaju posebne probleme. Oni koji su prevozili djecu i naplaćivali to po prodanoj karti i na to dobivali subvenciju umjesto 40 djece u autobusu danas imaju 15, znači imaju toliko manje i prodanih karata i toliko manje subvencija i već duže vrijeme oni posluju s gubitkom i mi moramo udahnuti zrak tome sektoru, jednostavno on mora preživjeti. Poštovani kolega, pa naveli ste taxi prijevoznike i ja isto također smatram da pitanje taxi prijevoznika nije riješeno iako im se već dosta dugo vremena obećava da će biti, ako treba još pojasniti oko toga. Kolegice Nikolić, evo da vam pokažem ovo su dozvole prije i dozvole sada, dali su i moje kolege iz, koji se bavu taxi prijevozom u Kaštelima, dozvola prije je imala ime i prezime osobe, područje gdje se taj taxi prijevoz obavlja, vrstu vozila, boju i oznaku, sada imate samo dozvolu, čime se bavi i to je to. Kopira se ovakvih 20 dozvola i može bilo ko se bavit time. Mi smo iz jedne apsurdne situacije u kojoj smo imali jedan monopolistički sustav, sada imamo jedan kompletan nered, mi nikako da dođemo u te neke normalne okvire u kojima se nalaze sve zemlje u našem okruženju.

Ja bi sad kroz pojedinačnu raspravu još jednom upozorio na ono što je ključ ove cijele priče. Ključ je da su politike iselile 2/3 Hrvatske, loše politike. Ključ je da je potrebno subvencioniranje nerentabilnih linija, to je potrebno, to je potrebno bilo davno, ne danas nego davno, davno prije, al ne zbog toga da mi pogodujemo određenim monopolistima na određenim područjima. Ja sam spomenio problem Prometa Sinj tj. Promet Makarska, vlasnika Mate Jujnovića koji je dobro uigran sa vlastima i na županijskoj razini, žao mi je šta ne vodi sjednicu Ante Sanader, on bi to bolje mogao opisati cijeli taj slučaj kako se uništava javno dobro, korisno dobro, u ovome slučaju znači prijevoz, organizirani prijevoz na ruralnim područjima gdje ljudi ionako odlaze. I ne mogu virovati da se ovdje spominju Direktive iz 2006. na 200 stranica ili kolko već ima uz sva obrazloženja, da su se odjednom sjetili 2006. neke europske direktive da treba, da triba subvencionirati na područjima nerazvijenim zapuštenim prijevoz. Pa naravno da triba. Triba uvaženi državni tajniče subvencionirati i ono šta ste ugasili, čestitku poslali Dalmaciji za Novu Godinu nakon 100-tinu godina vi ste ugasili noćni vlak Split-Zagreb, nakon 100-tinu godina. To čestitke na normalno, al to je tribalo subvencionirati da održajemo sjever i jug. Dalmacija je zaboravljena, ona je zaboravljena i ona je ostavljena i prepuštana razno raznim kokošarima i lešinarima. I žao mi je što ovdje iza mene nije Ante Sanader još jednom ponavljam, faraon cijele te ili ću ga nazvati, bolje da ga nazovem feud, feudalac koji upravlja sa svime, ne upravlja tu ni, ni Boban, ni ovi, ni oni, nego ta tvorevina koja je, dole upravlja se iz toga. Meni je žao što vi ne subvencionirate ono što je potrebno tim krajevima, a to su projekti, primjer brza cesta od Sinja do Splita do autoputa.

Pa ja ne znam jeste li vi obišli te krajeve, jeste vi vidli te ljude, jeste vi vidli zapuštenost toga područja, al prekrasnog područja? Vi ste spomenuli ovdje otoke, na otocima prijevoz cestovni, a vi ste napravili od kopna otoke, od Slavonije, Zagore, nigdje nema mora, al su otoci u smislu šta nisu povezani kako treba, što nemamo jake infrastrukturalne projekte i što ne ulažemo, to je znači pitanje strategije.

I svake godine svi ti projekti koje ste vi na sjednici vlade bilo spoj sa imotskim, bilo spoj sa cetinskim krajem te vertikale, svake godine dajem amandmane, svake godine i vi to odbijate uredno.

Jel ono što Mate Jujnović radi na području Dalmacije sa svojim prijevozom to je katastrofa, a porezni obaveznici i roditelji to plaćaju. Još jednom ću ponoviti, djeca se doslovno prevoze u vozilima koja svaki tjedan jedan izgori autobus. Poštovani zastupniče Bulj, meni je žao što je vama žao što nema potpredsjednika Sanadera nego sam tu ja, ali jednostavno…

Poštovani kolega Bulj, prema podacima Centra za vozila Hrvatska o čijim kompetencijama i načinu propisivanja određenih specifikacija sada neću, ali će biti prilike, zapravo iznosi podatak da je više od 60% autobusa starije od 10.g. i sindikalisti kažu da je zapravo to jedan odraz stanja u državi onakvog kakvo ono uistinu jest. Autobusi koji su čak i stariji od ove brojke koju sam iznio je činjenica da su tehnički ispravni, što znači da su kao takvi, očito na tehničkim pregledima prošli. Autoprijevoznike se opterećuje sa razno raznim nametima, porezima, davanjima državi koji onda u principu štede tamo gdje i ne bi trebali, a to su ili plaće vozačima ili s druge strane, održavanje samoga voznoga parka.

Međutim, svako 4 godine istim pamfletom i kad postavljamo pitanje, on kaže mi ćemo odrediti pravilnikom koliki je dob godine, autobusa s kojim se prevozi, ovaj, subvencionirani na tim područjima gdje subvencionirane linije, međutim, vamo, recimo, taksi služba, tu je definirano da vozila taksijima mora biti do 5 godina.

Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite g. Boriću.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, mislim da je vrlo važan i dobar zakon, mislim da ga svi trebamo podržati jer končano rješava nekoliko momenata koje do sada nismo imali. Prvo je da smo imali sufinanciranje javne usluge cestovnog prijevoza i prometa, od više ministarstava i da je to očito imalo svoju svrhu i oni koji su ostvarivali to pravo, prije svega, naši srednjoškolci, osnovnoškolci, naši građani otočani i još poneke skupine, da sada imamo priliku to proširiti na čitav prostor RH i da će se raditi iz jednog ministarstva, Ministarstva mora i da je to temeljna poruka koju treba prihvatiti, bez obzira na sva naša promišljanja da li su autobusi dobri, nisu dobri, da li oni voze potrebnim brzinama, imaju li oni dovoljno kapaciteta i da li je sve do sada bilo savršeno. Naravno da nije iako cestovni prijevoz poslije željezničkog prijevoza i pomorskog prometa zaista bilježi najveći broj, ajmo reći, putnika. Tako da, s obzirom i na vrijeme u kojem smo sada u kojem živimo i u kojem smo ušli prije godinu dana, stvorile je probleme i na tom prostoru i država je reagirala i to treba pozdraviti. To nitko ne bi trebao biti protiv ovoga, a sad ću reći i zašto. Zato što sam imao priliku to napraviti na hrvatskim otocima davne 2004. g., da smo uveli tada, znači javnu uslugu cestovnog prijevoza za sve, za neke kategorije otočana, uglavnom znači za učenike osnovnih škola, koji nisu bili pokriveni tada iz Ministarstva obrazovanja, da smo to uveli za umirovljenike, sve umirovljenike, da smo to uveli za zdravstvene radnike, invalide i da smo na taj način osigurali da se na otocima jedan veliki broj ljudi može voziti autobusima iz mjesta u mjesto i da su oni u tome kao autobuseri, operateri, pronašli svoj interes, financijski interes. Kroz taj moment oni su godinama obnavljali i zanavljali svoje autobuse. Ja mogu reći da mi danas na otocima imamo primjerene autobuse koji su rezultat upravo takve jedne mjere. Ja neću reći da će to sutra biti u cijeloj Hrvatskoj već sljedeće godine, ali da će se stvoriti prihod koji će tim autobuserima ili operaterima omogućiti da mogu bolje planirati vlastite investicije, tj. obnovu svog voznog parka. Onda nećemo morati pričati o ovakvim pričama kojima nekada svjedočimo i znamo da se događaju. Tako da je to po meni najveći moment kojeg treba podržati u ovom zakonu i ja to pozdravljam i mislim da će Ministarstvo mora to učiniti kako treba. Ono što se drugo uvodi, to je obveza županijama i županima da nešto rade. Znači što smo mi radili 2004. sa lokalnim samoupravama na otocima, to će se sada napraviti sa županijama jer županije konačno moraju dati svoj doprinos tome. Ako do sada su imali obvezu da utvrđuju mrežu linija pa se nisu baš htjeli s time baviti jer to nešto košta, košta, e sad kad je ušla država i kad će narediti da to treba odraditi u nekim rokovima, onda će svi ovi kandidati za župane i svi oni koji će postati župani imati priliku da u vrlo kratkom vremenu pokažu što znaju. Da li će raditi za te svoje građane ili će samo pričati lijepe priče kao kolege iz Mosta. Znači da li odraditi posao, brzo otvoriti ili stvoriti mrežu linija, reći želimo dati, čuo sam ovdje podatak od 120 milijuna kuna koji se očekuje od sufinanciranja 20 županija godišnje. To nisu veliki novci za 120, za 20 županija, nekih 6 milijuna kuna godišnje. Ali ću reći i usporediti sa otocima, mi smo na 10-tak velikih otoka izdvajali 30 milijuna kuna i pokrivali 100 tisuća žitelja koji žive na tim otocima i smatram da onda sa 50 milijuna kuna koliko će se ovdje stvoriti na nivou nekakve županije, postoji prostor da upravo ti ruralni prostori o kojima svi govore, mogu dobiti liniju koju su možda danas izgubili ili je nisu ni imali i mislim da tu treba tražiti dobre strane ovog zakona, a ne uvijek kritizirati i svaki napor Vlade. Vidjeli smo na prethodnom zakonu što činimo da ostvarimo, da se održi djelatnost, što činimo sada da se održi druga djelatnost u prometu i za mene tu svatko tko želi biti konstruktivan i dobronamjeran u smislu da stvarno želi pomoći ne bi trebao imati problema da li ovaj zakon treba prihvatiti ili ne.

Hvala potpredsjedniče Sabora. To ne rješava problem. Pa šta su do sad radili? Tko će snositi odgovornost za nerad? Vi ste napravili kažete u svom kraju, evo u mom kraju župan nije napravio ništa. Vaš je član, 30 godina je HDZ na vlasti u mojoj županiji i nek' oni sad počnu nešto raditi. Pa tko će snositi odgovornost što nisu radili ništa, a bili su na račun državnog proračuna, živi na račun državnog proračuna. Pa šta je bitno? Da nam vozi djecu autobusi stari 50 godina. Pa to je jako bitno. Meni je bitno ako će voziti moje dijete, ne znam je li vama bitno, a vjerujem da je. To su stvari koje se moraju mijenjati.

Vi ste već duboko u kampanji, vi ste tako, ja mislim da ste i vi kandidat za jednog župana. Vjerojatno će ljudi prepoznati vaš rad i u Saboru, vjerojatno i u županiji iz koje dolazite i slijedom toga će vas ili nagraditi, pokazat će palac gore ili dolje. Tako da bez obzira što vi pokušavate možda opet sad obezvrijediti rad župana, ja sam govorio samo o jednom segmentu. Trebali su, vidjeli su vjerojatno da tu imaju problem financiranja. I sada kada se država uključila u mogućnost da ona pomaže svojim djelom ja vjerujem da će oni to odraditi. I to je jedini moment koji je već tu bio sporan. Država je do sada to radila na otocima, država je radila na otocima direktno bez županija i to je funkcioniralo. Tako će vjerojatno sada preko županija također funkcionirati. Nemojte gledati negativno, bit će to dobro. Ja vas molim za mir u sabornici i držimo se teme. Pustimo lokalne izbore idemo razgovarati o onome o čemu je u ovoj točki riječ. Poštovani zastupniče Boriću, pa vi svaki put, vi kao da dobivate dodatak na plaći svaki put kad stanete za govornicu jer konstantno hvalite rad Vlade i svakog ministarstva. Pa evo ja ću vas pitati jedno pitanje na koji način smatrate i mislite riješiti probleme povremenih prijevoznika. Jer svi znamo da je upravo ta djelatnost prva bila koja je osjetila najveće gubitke u ovoj pandemiji, a nije ništa napravljeno da se to sanira. Čak slobodno mogu reći da ste ih jednostavno zaboravili. Ne treba meni dodatak da bih ja izgovorio ono što ja mislim da je dobro. I oni koji su kandidati za župane su isto protiv, da li zato što im se neće htjeti raditi tih 6 mjeseci ili što ne znaju raditi ili ne znam iz kojeg razloga ali oni su kao protiv.

To su ti problemi u koje ulazite kao oporba ovdje u odnosu na vlast koja može i čini ono što treba da bi se nešto popravilo i jednostavno dolazite takvi pred građane. Ja ako netko ovo gleda, ja mislim da ne bi trebao puno razmišljati o tome kome treba dati povjerenje da bi se riješio neki problem. Ova Vlada to čini. Ja sam na žalost sudjelovao, tj. gledao što druge Vlade rade kad su imale priliku, to je bila katastrofa od 2012. do 2015 Hvala vam lijepa. Imamo povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Daniel Spajić. Izvolite. Kakve veze ima moja kandidatura sa županom sa pitanjem o Zakonu o cestovnom prijevozu? Šta to ima veze? Ja vas pitam da mi odgovorite na pitanje na temu koju ste govorili, vi spominjete moju kandidaturu. Razumijete? Ja živim cijeli život u realnom sektoru, kužite? Odgovorite na pitanje.

Uvaženi kolega, Zakonom o prijevozu putnika iz 2018. godine u njegovim završnim odredbama u rokovima za usklađivanje stoji da je između ostalog reforma županijskog linijskog prijevoza putnika će se raditi prelaskom sa sustava dozvola na prijevoz kao gospodarske javne usluge odredbom 1370/2007. o tržištu cestovnog i željezničkog prijevoza putnika. Smatrate li da će se poboljšati ova usluga kada županije naprave novu mrežu i da li će ovaj način ubrzati županije da je čim prije izrade? U pitanju je tema. Izvolite. Važno je da je on bio djelomično u pravu, tako da Ali ja nisam nikoga prozvao. Sami se javljaju ti kandidati za župane. Vjerojatno ih je već unaprijed strah posla kojeg bi trebali uhvatiti se. Nije lako napraviti mrežu linija u županijskom dijelu svojem gdje ćeš biti nadležan i naravno možda je najbolje izgubiti. Zbog toga što imam na to pravo kao predsjedavajući. Mogu vas prekinuti u svakom trenutku. Držite se teme. Pustite tko će se kandidirati za što. Dajem vam opomenu. Izvolite na repliku odgovorite. Držite se teme. Pustite kandidature, pustite župane, govorimo o prijevozu. Izvolite.

Poštovani g. Boriću, molim vas nemojte mi docirati dok ja predsjedam ovim Saborom, ja ću držati do njegovog digniteta koji je reguliran Poslovnikom. Dakle, dao sam opomenu i g. Spajiću prije toga, dao sam opomenu sebi, dao sam opomenu i vama s punim pravom, niste se držali teme. Idemo dalje u pojedinačnu raspravu i molim vas nemojte me komentirati, dobit ćete još jednu opomenu.

Nastavite. Kako su krenule opomene možda ću morati malo drugačije ovu raspravu, ali šalu na stranu. Dakle, ajdemo si postaviti nekakva pitanja i dati odgovore na ta pitanja. To su pitanja koja kad čitam bilo koji zakon si ja postavljam, šta je cilj zakona, šta je smisao zakona i kako ga mislimo ostvariti i ako dobijem pozitivne odgovore na sva ta pitanja, to je zakon kojeg nemam nikakav problem podržati, bez obzira, A ako tu imam nekih dilema onda se tako i odlučujem vezano uz glasanje. Dakle, da li treba zakon uskladiti sa direktivom EU? Treba. Da li trebamo ovim zakonom definirati još brdo pravilnika i uredbi ono što ne znamo sad riješit? Ne treba, ono što smo mogli riješit ćemo riješit, a tehnički ćemo riješiti negdje drugdje. Da li ćemo se svi deklarativno založiti za činjenicu da djeca bez obzira gdje žive mogu doći brzo, jeftino do svoje osnovne i srednje škole? Trebaju. Da li su to trebali i prije? Pa jesu. Da li između ostalog se pojedini dijelovi Hrvatske su opustošeni od ljudi jer nisu imali elementarnih uvjeta i mogućnosti za život? Jesu. Da li smo o tome trebali razmišljati prije? Da li smo razmišljali?

I onda od nas sve zajedno radi bedake jer kaže da eto on u svom normalnom poslu obilazi Hrvatsku, svi znamo da obilazi Hrvatsku u predizbornoj kampanji i to je tako i to svi koji imamo zdrave oči možemo vidjeti i čuti. I ovo je jedan od tih zakona, ja sam tu sebi boldano kad sam ga pripremala napisala, predizborni zakon jer to je zakon kojim će odjedanput Vlada RH gdje se odjedanput sjetila i vidjela da imamo problem i da bi to trebalo sufinancirat. Pa ljudi moji, pa nemamo mi taj problem vezano uz covid, nemamo ni mi taj problem od jučer, mi taj problem već imamo dugi niz godina. Ja kad sam studirala, odrasla sam u jednom malom gradu, mi smo išli jer vlak je bio problem s vlakom, s vlakom se je putovalo od Bjelovara do Zagreba recimo između dva i tri sata, autobusom smo putovali bez svih ovih cesta sat i pol, bilo je po sedam do osam autobusa koji su bili na autobusnoj stanici koji su išli nedjeljom su studenti koji su studirali u Zagrebu išli u Zagreb. Nema više, autobusna postaja postoji, nema više autobusa jer se broj studenata znatno smanjio i to su činjenice. Dakle, bez obzira što ja živim u jednim pristojnijim uvjetima, što moja djeca do svoje škole dolaze pješice, bez obzira na to ja moram priznati da me dam svaki put posebno izdeprimira kad vidim djecu koja se teško odlučuju i na srednju školu jer do srednje škole ne mogu doć. To je zemlja u kojoj mi živimo, to su realnosti u kojoj je, to su stvari o kojima trebamo govoriti, to su stvari o kojima trebamo zaista voditi računa i vidjeti kako to riješiti. Ja sam čak kada sam govorila u ime kluba izgovorila jednu rečenicu koju vrlo teško izgovaram, vi znate da sam ja od osoba koja je veliki zagovornik i misli da činjenicom da smo članica EU smo nešto dobili jer sigurna sam da je puno bolje biti u dobrom društvu nego u lošem društvu i sigurna sam da nam to može biti samo nešto što nam je bolje i što nam je poboljšanje i ne mislim da je taj projekt ni savršen, ni završen, ali jednako tako čak sam i pobornica toga da ako imamo problem s nekom direktivom za riješiti neki problem da se ode u Bruxelles, da se ide onoliko puta koliko treba i da to probamo riješiti. Ali je vrlo interesantno da je ključni moment u ovom trenutku. Ja bih voljela da imamo zaista razliku između stvarnosti i papira. Papir može otrpiti svašta i trpi svašta, u stvarnosti su nam stvari značajno drugačije. Mi ćemo ovdje raspravljati i o vozilima na različite alternativne [[Upadica Glasovac: Hvala.]] izvore energije [[Upadica Glasovac: Hvala.]] a u stvarnosti je nešto posve druge. Hvala vam lijepo, imate tri replike. Izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice. Mene zanima da li vi mislite da je ovaj zakon ipak koristan za naše prijevoznike i u konačnici za korisnike za naše građane ili vas smeta jedino vrijeme kada se zakon donosi jer i vi spominjete predizborno vrijeme kao mi smo u kampanji pa donosimo ovaj dobar zakon? Dakle, ja bih zaključila da ste i vi u kampanji pa onda kritizirate ovaj zakon.

I mi smo u kampanji cijelo vrijeme, u kampanji za dobrim rješenjima, u kampanji da nešto dobro napravimo, u kampanji da napravimo nekakav iskorak, u kampanji da nešto omogućimo. Kada je nešto dobro i kad nešto vjerujem, ja ću podržat, kad je nešto problematično, dakle ja čak ne bi imala problema s ovim kad bi podjela tih sredstava bila pravična. Ali vi i ja znamo da neće biti. Sljedeća replika uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev. Kolegice Mrak Taritaš, pa čini mi se da ste jednim dijelom već odgovorili i na moju repliku. Čitavo vrijeme govorite ovo je predizborni zakon, a sad ste rekli da smo u biti čim završe jedni izbori već u predizborno vrijeme i pripremamo se za druge izbore.

Čini mi se da mi od 2019. ne bi trebali ništa dobro predlagati jer sve što radimo, radimo sa ciljem dobiti izbore. Izgleda da bi trebali samo loše raspravljati u ovom Saboru.

Izuzetno mi je drago da ste je dali, znate kad ćemo napraviti iskorak? Kad bude jedan prijedlog oporbe, a vi ćete ga prihvatiti, kao što je bilo vezano uz žene i zlostavljanje kada je oporba predložila i kada ste vi o tome raspravljali i rekli ok, ali nije vrijeme i kada smo vas svi pitali kad je vrijeme. Znate kada ćemo napraviti iskorak? Kad dođe prijedlog iz kojeg se svi slažemo, vrlo jedan meni se čini apsolutno benigan, a to je da menstrualni porez, ja ću tu riječ izgovoriti iako se ona teško izgovara u našem javnom prostoru, na higijenske uloške i tampone smanjimo sa 25 na 5% mi i vi zajedno i uopće nije problem što je naš prijedlog, ali nek ide onda ćemo napraviti iskorak i onda ćemo pokazati da iste i da isto doživljavamo boljitak za građanke i građane RH, dok to nemamo onda ćemo raditi na ovakav način. Hvala lijepo. I posljednja replika na vaše izlaganje, uvaženi zastupnik Ante Bačić. Kolegice Mrak Taritaš ja neću o ulošcima i tamponima, ali ću spomenut da svaka vlada ima svoj program i normalno svoje strategije i svoje faze reformi i ulaganja. Imali smo jaku fazu ulaganja u ceste, imali smo zadnjih godina pojačanje vezano za obalni prijevoz i linijski, sutra će doći npr. i evo ja unaprijed molim vas pošto vi većinom imate i korektne rasprave, sutra će bit i već je najava velikih ulaganja u željeznički prijevoz. Tako da evo unaprijed molim da se ne vraćamo onda kada budemo raspravljali o silnim ulaganjima i milijardama koje će ići u željeznicu da se opet ne vraćamo na ovo da smo to radili za vrijeme izbora. I samo jedno pitanje za kraj, bili ste ministrica u SDP-ovoj vladi jel se sjećate jednoga prijedloga da ste prihvatili od oporbe? Dakle, mi se cijelo vrijeme vraćamo u krug i vrtimo se u krug, ne jedanput. Dakle, od Vlade u kojoj sam ja bila ministrica ovo je treća vlada i ne jedanput se vraćamo na priču e vi ste onda rekli to, to, to i to i to je razlog zašto mi sad kažemo to, to i to.

Mi za više prijedloga koji dođe glasamo za nego što smo suzdržani ili protiv. Da li kada je bila Strategija razvoja RH do 2030. odnosno do 2050. smo tu rekli i vapili, zašto nas niste doživjeli kao partnere? Završili smo s replikama. Imamo jednu prijavu za povredu Poslovnika, izvolite uvaženi zastupniče Bačić.

No risk, no profit izričem vam opomenu temeljem čl. 239.jer ste kroz institut povrede Poslovnika postavili pitanje.

Možemo dalje? Možemo. Sljedeća na redu za pojedinačnu raspravu prijavila se uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk.

Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, vidimo da je savjetovanje o ovom zakonu otvoreno 18. studenog 2020.g. gdje je zaprimljeno 137 komentara u javnoj raspravi. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu utvrđuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnost tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovog zakona. Ovim prijedlogom zakona vidimo da se u nacionalno zakonodavstvo prenose direktive iz europskog zakonodavstva, pa ja se neću osvrtati na ovo što su moji prethodnici rekli. Ali cilj ovog prijedloga zakona je urediti način uzajamnog priznavanja ukupne i djelomične obuke vozača u drugim državama članicama, prilagoditi sadržaj obuke vozača stvarnim potrebama, precizirati odredbe o izuzeću od primjene obveze stjecanja početnih kvalifikacija i periodičnom osposobljavanju vozača. Prijedlogom zakona ukinut će se obveze ishođenja licenci za teretna vozila iznad 12 tona najveće dopuštene mase kojim se obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe, a koje je poduzetnicima stvarala nepredviđene troškove i probleme u njihovom poslovanju. Cilj je i uspostava elektroničke mreže za razmjenu informacija o izdanim, odnosno povučenim svjedodžbama o početnim kvalifikacijama između država članica EU što će zasigurno omogućiti lakši pristup informacijama svim državama članicama. Drugi dio izmjene i dopune odnosi se na financiranje županijskog linijskog prijevoza putnika koji se obavlja kao javna usluga, te je unesena odredba da se sredstva osiguravaju iz prodaje voznih karata iz proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba. Također propisuje se mogućnost da Vlada RH odlukom utvrdi najviše iznose sufinanciranja kao i mjerila, te kriterije na temelju kojih će se sredstvima iz državnog proračuna sufinancirati ova javna usluga. Prijedlogom zakona propisuje se zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Promet ima ključnu ulogu za naše društvo i gospodarstvo, a kvaliteta našeg života i života naših sugrađana ovisi o učinkovitom i pristupačnom prometu. Ali prijevoz putnika na autobusnim linijama već niz godina sve je manje isplativ posebno u slabije naseljenim područjima, te su prijevoznici bili prisiljeni ukidati sve veći broj linija. Sa jedne strane naši sugrađani u ovim krajevima ostaju izolirani, ostaju bez dostupnog prijevoza, a s druge strane imamo autobusne prijevoznike kojima je poslovanje dodatno otežano tijekom pandemije gdje je ograničen broj putnika u njihovim autobusima na samo 40% kapaciteta. Linije koje za autobusne prijevoznike nisu komercijalne trebaju opstati iz razloga što se treba osigurati prijevoz stanovnika zbog njihove gospodarske aktivnosti ali i kvalitete njihovih života. To će se ostvariti sufinanciranjem javnog cestovnog prijevoza temeljem ovog zakonodavnog prijedloga stoga i mogu razumjeti hitnost ovog zakona jer nam se ne smije dogoditi da nam jedinice lokalne i regionalne samouprave ostanu bez sredstava. No, ja ću se osvrnuti na stavak 7. u članku 33. ali evo već u svom uvodnom izlaganju to je državni tajnik objasnio a tiče se stečenih prava, odnosno instituta stečenog prava. Nadam se da će se podzakonskim aktima i ovo riješiti. Svakako se zalažem da otočani imaju svoja stečena prava kao što su ih imali i do sada, ali jednako tako moram napomenuti i slučaj Slavonije gdje je u ruralnim krajevima stanovnici žive definitivno loše ako ne i puno lošije nego u otocima u onim zimskim vremenima. Želim napomenuti, a što nije predmet ovih izmjena zakona ali svakako se tiče ovog zakona kojeg imamo iz 2018. Godine a to je članak 118. Pa to su rokovi za usklađivanje zakona točno stoji da su županije dužne učiniti i koji su rokovi bili za izradu jasne mreže u svojim županijama. Sigurno bez novije modernije mreže ne može biti kvalitetnog javnog prijevoza. Da bi ta mreža bila donesena županije moraju obaviti savjetovanje naravno sa svojim načelnicima i gradonačelnicima, jer oni su ti koji poznaju potrebe svojih stanovnika. Hvala vam lijepo. Poštovana kolegice Maksimčuk, većina naših rasprava ide upravo u smjeru tog novog načina financiranja županijskog linijskog prijevoza. Zanima me vaše osobno mišljenje pošto ste iz jedne slavonske županije koja hvala Bogu ima svoj i ruralni dio kao što mi imamo u Dalmaciji Dalmatinsku zagoru, a evo i konkretno radili ste u toj županiji.

Da uvaženi kolega, mreže je realno da rade županije odnosno županije će raditi mreže u suradnji sa svojim općinama i gradovima jer oni su ti i oni najbolje na terenu poznaju potrebe svojih stanovnika. A sigurna sam da će se novim mrežama poboljšati usluga prijevoza, a jednako tako i nekim administrativnim rasterećenjima koji sam sigurna u nekim novim izmjenama, dopunama ovoga zakona zasigurno ova Vlada prihvatiti. Sljedeća replika uvažena zastupnica Ankica Zmajić, izvolite. Poštovana potpredsjednice, kolegice Maksimćuk. Dugogodišnji problem je nedostatak ukidanja autobusnih linija kod nas u selima u Brodsko-posavskoj županiji gdje živi manji broj stanovnika i pogotovo stariji stanovnici. Smatrate li vi da će se ovim izmjenama i dopunama zakona omogućiti nova mreža autobusnih linija i da li će se ovakvo stanje i ova situacija popraviti tim. Hvala. Kvaliteta života naših sugrađana naravno ovisi i o dostupnosti i o pristupačnom prometu. Ja sam sigurna da će novom mrežom, ali naravno i ovim načinom financiranja se taj problem zasigurno zaustaviti, a naravno u narednom razdoblju i poboljšati usluga prometa i kvaliteta u onim ruralnim krajevima. Hvala. Izvolite. Poštovana kolegice i vi i ja dolazimo iz iste županije u kojoj je vaša stranka na vlasti. Imate li informaciju s obzirom na obvezu iz 2018. godine za izradu mreže linijskog prijevoza u svrhu usklađenja sa direktivama do koje razine je naša županija izradila i pripremila proces prilagodbe jer je u našoj županiji izuzetno važno imati kvalitetne programe koji će osigurati višu razinu kvalitete života u ruralnim područjima sa stabilnim javnim prijevozom. Moje pitanje za vas je, znači imate li informaciju koliko se naša županija i u kojim pripremila za ovo pitanje koje je za to područje od iznimne važnosti i koliko se zapravo pripremila za implementaciju kvalitetnije i brže provedbe zakona. Hvala lijepa. Uvažena kolegice nekoliko županija je krenulo u izradu i pripremu izrade mreže. Ja se iskreno nadam da će se taj proces ubrzati, jer i državni tajnik je rekao one županije koje budu brže i koje prije naprave tu svoju novu mrežu da će zasigurno i prije imati ova sredstva. Tako da mi jesmo županija koja ima 26 općina i dosta ruralnih krajeva. Zasigurno je svim stanovnicima posebice u našim selima bitan kvalitetan prijevoz i evo osobno ću kao i svi mi zastupnici koji dolazimo iz te županije zalagati se za što kvalitetniji prijevoz u našoj županiji. Hvala. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Uvažena zastupnice Maksimčuk vi imate dugogodišnje iskustvo rada upravo na provedbi propisa vezano za prijevoz, cestovni prijevoz, za promet, problematika lokalnog prijevoza vam je bila specifičnost i na tome ste dugo radili. Recite mi vaše mišljenje s obzirom na kritike koje dolaze od strane oporbe da ovaj zakon ide u hitnom postupku. Da li je ovo zakon za koji je puno bolje da ide u hitnom postupku ili bi bilo kvalitetnije da smo to odradili u redovnoj proceduri prvog, pa onda i drugog čitanja. Da, čuli smo dosta kritika zašto ovaj zakon ide po hitnom postupku. Pa ja vjerujem da ide po hitnom postupku zato što su veliki problemi se nagomilali u prijevozu, ali i dodatno i zbog pandemije, odnosno covida i bilo je realno očekivati da će prijevoznici odustajati i od drugih linija i zasigurno je zato se išlo u žurnu izradu, u izmjene i dopune ovoga prijedloga zakona. Zasigurno će se u nekim sljedećim izradama i dopunama ovog zakona poboljšati i uvažiti sve ono što nije bilo u ovoj hitnoj proceduri. I sigurno da se svi mi zalažemo definitivno i pozicija i opozicija za bolju i kvalitetniju uslugu javnog prijevoza. I posljednja replika na vaše izlaganje uvažena zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Mislim pratim ovu vašu raspravu i svih vas iz HDZ-a, mislim meni je neobično drago da ovaj zakon ponovno tematizira pitanje javnog prijevoza i njegovog subvencioniranja. Ali evo moram reći dakle nema ni jedne županijske razvojne strategije, strategije razvoja općine ili grada. U zadnjih deset do petnaest godina koja ne govori o problemu javnog prijevoza, o tome kako je uništen jer nije subvencioniran i kako tržišno logika u tome ne funkcionira. Pa me evo zanima ako nam možete podijeliti sa nama u kojem trenutku točno ste vi shvatili da nećemo imati javni prijevoz u ruralnim prostorima ako ga ne subvencioniramo. Evo mene zbilja to zanima jer se borim oko tog pitanja i profesionalno je aktivistički već 15, 20 godina. Problemi u javnom prijevozu rekli ste i sami su godinama. Znači išli smo u implementaciju ove odredbe, ali mogle su ići i prije.

I ova godina nam je predizborna. Mogle su i neke druge Vlade prije toga. Evo ovo je prva Vlada koja je to učinila i stoga ja to zaista pozdravljam i ne smatram da je to išta loše što ovaj čas podržavamo i hvalimo. Svaki dobar prijedlog i svaki dobar zakonodavni okvir koji bilo koja Vlada donese a bude na terenu za naše sugrađane povoljan ja se nadam da će pozdraviti i desna i lijeva strana ove sabornice. Sljedeći je na redu za pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Davor Dretar.

Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovana gospođo zamjenice tajnice, kolegice i kolege. Evo tu mi je gospodin Kuzmanić, gospodin Ćorić predsjednik saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Gospodin Borić je bio do malo prije ovdje. Nas trojica nabrojanih u društvu još nekih članova saborskog odbora već spomenutog. Jučer smo imali sjednicu saborskog odbora i raspravljali smo o ovome prijedlogu zakona. On nije prošao saborsku proceduru, odnosno odborsku proceduru i evo danas ovdje, danas je četvrtak. Sutra u petak ćemo glasati o njemu. I poštovana gospođo Juričev-Martinčev da, nisam suglasan sa tako brzim načinom provođenja, odnosno guranja jednog zakona kroz saborsku proceduru. Poštovana gospođa nam je malo prije rekla ovdje da je to zbog covida. Covid je počeo prije godinu dana. Covid je počeo prije godinu dana, mi nešto rješavamo hitno. Čini mi se oprostite da vam ta argumentacija ne drži vodu. Još ću jednom podsjetiti na jučerašnju raspravu u kojoj smo se stvarno zatekli sa u sudaru sa činjenicom, jedna sjajna gospođa je jučer, već 2 puta dolazi na sjednice saborskog odbora izuzetno argumentirano i ona nas je podsjetila da su svi novci od 2019. nakon što je istekao 10 godina dugi rok za prilagodbu u stvari nezakonita potpora. Gospođa nam je skrenula pozornost na činjenicu da nam EU može kratko i jasno kako bi to rekli po domaći stisnuti kontrolu. I što će se onda dogoditi i tko će te novce i na koji način vratiti? Moram priznati ne znam. Ovdje ću se na tren budući da nisam stručnjak za prijevoz, naročito ne teretni dotaknuti taksi prijevoza odnosno ove regulative.

Za svako pojedino vozilo ne treba se izdavati dozvola za obavljanje taksi prijevoza i biti vezana uz registarsku pločicu. Svi smo mi svjesni da je liberalizacija tržišta dobra za krajnjeg korisnika, nesumnjivo. Svi mi budući da je sve više i više tvrtki koje nam nude taksi prijevoz uživamo u činjenici da će nas netko na relaciji za koju bi nekada platili 50 kuna sada odvesti za 18. Nama je to kao korisnicima u redu, da to je istina. No, moramo se u konačnici zapitati može li ta cijena u stvari i na duge staze biti ekonomski održiva. Ili jednostavno trenutno ovdje ne vidimo dobro rješenje. Podsjećam kao što sam govorio i u raspravi o prvoj točci današnjeg dnevnog reda. Moramo donositi precizno definirane zakone. A ovdje u točci 18 piše, prilikom obavljanja autotaksi prijevoza odnosno tijekom vožnje vozač autotaksi prijevoznika dužna je u vozilu imati presliku dozvole. Treba li on biti ovjeren kod javnog bilježnika? Ovdje nažalost ne piše. Dakle, to nije dobar zakon. Nije precizan zakon. Imamo naravno još jednu vrlo zabavnu činjenicu gdje imamo ovu gradaciju od 3 do 10 vozila kao za 6, 11 do 50 kao za 30, da skratim za više od stotinu vozila plaćate kao za stotinu vozila. Što ako imamo 380 vozila? Dakle, još jednom ću reći podržavam liberalizaciju, za to sam da svaki korisnik bilo koje usluge ima pravo istu dobiti što jeftinije, neka tržište radi svoj posao apsolutno, ali zakon kao zakon mora biti precizan. Nitko od nas kada odlazi u bolnicu na liječnički zahvat ne očekuje da mu liječnik kaže, bumo vas otvorili pa bumo vidli kaj se bu dogodilo. Dajete se u ruke vrlo stručnim ljudima.

Izvolite. Kolega Dretar, dobro ste primijetili, ali to se zove moderni PR. Znači HDZ stvori problem, pa onda rješava problem. To valjda imaju jednog zajedničkog savjetnika na nivou Europske pučke stranke kojoj oni pripadaju pa je tako njihov kolega iz naše susjedne republike koji je isto član Europske pučke stranke, da ga ne spominjem tko je, neki dan isto tako stvorio problem izjavivši da je neko hrvatsko vino loše, pa se nakon toga ispričao, a budimo realni i ja i vi, to vino je bilo jednako dobro i prije i sada samo što je u međuvremenu klaun dobio svojih 5 minuta. To je očito jedna, jedna PR strategija kako pred izbore ljudima pokazati da se brine za njih i da se rješava njihove probleme. lijepa poštovani zastupniče Kuzmanić, ova vaša referenca na vino jest originalna, moram priznati u vino se baš ne razumijem, ali ono što je sasvim sigurno jest činjenica da ću još jednom i ako treba 350 puta reći, ovo je najviši dom, mi ovdje donosimo zakone, a nećemo spuštati svoje, svoje privilegije i svoja prava kao saborski zastupnici na nivo donošenja nekih pravilnika koje kasnije kao najviši dom nećemo imati pod kontrolom. Ne bih, hvala vam lijepa, na tzv. rolici u nogometnom žargonu, ali ne bih ovo uvlačio u međustranačke rasprave jer mislim da za to stvarno nema potrebe. Svi moramo biti svjesni da radimo jedan vrlo odgovoran posao i prema njemu se tako odnositi treba. Izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Dretar, rekli ste i sami da smo jučer raspravljali uopće o ovome zakonu na našemu temeljnom odboru za donošenje ovoga zakona i da je, ova je direktiva već nastala da donesena u EU prije 10 godina i niti jedna vlada do danas nije o tome raspravljala, njene odrednice su trebale se implementirati 2019. godine i sad mi to radimo po hitnom postupku. Nešto se je napravilo, znači javni linijski prijevoz je uspostavljen, subvencionirali ste ono po malo otocima, ugroženi, djeca i sve ostalo. Jedan cjeloviti sustav nije napravljen.

Izvolite odgovor na repliku. Hvala vam lijepa poštovani gospodine Ćosić ujedno i predsjedniče našeg saborskog odbora, uvijek mi je stvarno čast i zadovoljstvo sudjelovati na našim odborskim sjednicama, vodite to vrlo autoritativno i vrlo korektno u suradnji sa svim oporbenim zastupnicima tamo i jest da to je istina. Došlo je možda vrijeme da nakon tog silnog zakonskog roka ovo napravimo pa neka onda i bude u hitnoj proceduri, jedino podsjećam vas, neće svi biti tako benevolentni. Načelno, donošenje zakona po hitnome postupku je u direktnoj koliziji sa određenim odredbama i Poslovnika HS-a i Ustava RH, dakle ja ću na to uvijek reći, idemo to donijeti. Svima nama je ovdje cilj da građanima ove zemlje bude bolje i ja sam u potpunosti suglasan, idemo to gurnuti i idemo to napraviti. Ali neki možda neće biti tako dobronamjerni. Nemate više replika, možete na mjesto. Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama.

Hvala potpredsjednice Sabora. Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donesene su djelomične promjene za prijevoznike. Uvaženi su neki od prijedloga struke, a to je ukidanje putnih listova u unutarnjem cestovnom prometu što je bio obrazac koji je prijevoznik morao imati u vozilu pri obavljanju prijevoza i dužan ga je bio čuvati najmanje dvije godine od kad je prijevoz obavljan. Posebno bih istaknula da ovom izmjenom nisu dirana stečena prava prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu zakona iz 2018. održavali županijske linije i međužupanijske linije do 100km. Veliki se pomak napravio i s uvođenjem javne usluge na koju prijevoznici čekaju još od 2018.g. Naime, potpisivanje ugovora o javnim uslugama osiguralo bi se prijevoznicima održivo poslovanje u razdoblju krize, ograničenje kretanja i loša turistička sezone otežali su situaciju za sve prijevoznike koji bi na ovaj način mogli spasiti svoje poslovanje. Ono što je sporno oko ove izmjene je taj što ovim izmjenama i dopunama zakona opet nije omogućeno žurno potpisivanje ugovora o javnim uslugama. Ugovori o javnim uslugama su prema važećem zakonu trebali biti sklopljeni najkasnije do 30.11.2019.g., već se trebaju donijeti dodatna odluka i uredba Vlade što iziskuje određeno vrijeme, a prijevoznici su svakim danom u sve težem položaju jer im je ugroženo poslovanje, nemaju za plaćanje pogonskog goriva i tekućih obveza dok putnici ostaju uskraćeni za uslugu prijevoza na nerentabilnim linijama kojih bez sufinanciranja svakim danom je sve više. Ako je već Vladi promaknulo da za cestovni putnički prijevoz već postoji pravilnik o obavljanju linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu i da on regulira način izvršenja zakona, neka donese uredbu, ali koja neće dirati u stečena prava naših prijevoznika.

Izvolite. Zahvaljujem. Spomenuli ste u svojoj pojedinačnoj raspravi važnost donošenja uredbe kroz koji će se ugovori potpisivati putem javnog natječaja.

Pa s obzirom prema zahtjevu prijevoznika priprema za pristupanje javnom natječaju iziskuje dosta vremena i prema njihovom mišljenju svaki, a trebali bi slušati struku, svaki rok ispod tri godine bio bi prekratak. Ali nek se uredba donese, ali nek ne dira u stečena prava naših prijevoznika. Isti takav stav u vezi uvažavanja stečenih prava prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu imali važeće dozvole je potvrdila i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala vam lijepo. Nemate više replika. I sada idemo na završne riječi u ime klubova. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govoriti uvažena zastupnica Sandra Benčić. Dakle, jedna od po meni apsolutno prioritetnih mjera za sprečavanje depopulacije ruralnih područja Hrvatske je osiguravanje mobilnosti i to unutar ruralnih područja, ali i osiguravanje njihove povezanosti sa srednjim i većim urbanim centrima, dakle bez toga nema života na ruralnim područjima. Kako dolazim s ruralnog područja mada je to bilo davno dok sam tamo živila, ali sjećam se koliko jesmo ovisili i to ono životno ovisili o tome da imamo vlak, a da ona mjesta koja nemaju vlak da su spojena sa prvim željezničkim centrima pomoću kojeg možemo doći do većih urbanih središta. Međutim danas dakle u Zagorju iz kojeg dolazim ono je fantastičan zapravo primjer onoga što se dogodilo na razini Hrvatske. Dakle, osim što su nam se željezničke linije prorijedile za pola, za pola, autobusni prijevoz ovaj lokalni javni je bio propao. Sada postoji nešto od tog javnog cestovnog prometa, ali je u potpunosti monopoliziran, pa smo tako one prirodni-javni monopol zamijenili ovim drugim privatnim monopolom. Pa ću vam reći kako vam to npr. izgleda.

Pa tko si to može priuštiti? Tko si to može priuštiti? Napominjem radi se o Krapinsko-zagorskoj županiji koja je čini mi se treća po najnižoj prosječnoj plaći u RH. Gore su samo bile zadnje kad sam gledala Varaždinska i Međimurska županija. Kako da si to ljudi priušte? Dakle, ta loša pokrivenost svih naših županija, ne govorim sad samo o Zagorju, mogu govoriti o Ličko-senjskoj županiji, mogu govoriti dakle o slavonskim županijama u kojima je ista situacija. Posebice primjerice isto u Zapadnoj Slavoniji, dakle Pakrac i cijeli taj krug isto. Dakle, zašto imamo tu lošu pokrivenost? Pa zato jer smo podlegli tržišnom fundamentalizmu. Doslovno smo podlegli toj ideji, jer se iz nekog sumanutog razloga vjerovalo da će tržište pokriti javne potrebe. Tržište pokriva one potrebe koje mu se isplate. To je tako jasno. I zato tržište zaista može dati dobar odgovor možda na neke stvari, ali na one koje su nam javna potreba a nisu financijski isplative ne možemo i ne možemo niti očekivati da će dati. Dakle, prepustilo se to u potpunosti tržištu i znala sam to čuti od političara, od donositelja odluka na lokalnim i regionalnim razinama. To vam je tako. To je bilo obrazloženje. Dakle, takva radikalna politika je nakon 15 godina, 20 došla na naplatu u obliku potpune raseljenosti nekih dijelova Hrvatske, potpunom propašću ruralnih krajeva, ogromnim nejednakostima u pristupu osnovnim uslugama. Znači mi imamo krajeve ove zemlje gdje netko tko nema auto, a primjerice starija populacija često nema ne može doći do doma zdravlja ili do Centra za socijalnu skrb. Dakle, napravili smo takvu situaciju. I evo sada ste se 2021., meni je to jako drago jer ja kažem ja to 15, 20 godina slušam na terenu da se napokon shvatilo da nemaju javnog prijevoza ako ga u ruralnim područjima ne subvencioniramo. Dakle, nije pitanje da li je javni prijevoz isplativ po toj cijeni koja je njegova cijena. Pitanje je koja je cijena ako ga nemamo. Ja se nadam da smo na tom primjeru naučili lekciju, da smo naučili lekciju šta može, a šta ne može biti tržišno orijentirana stvar. Htjela sam vam još samo reći jedan primjer. Komunalno, znači na komunalnoj razini, razini općina ili nekoliko općina. Mi možemo ići i na modele da se financira iz Fonda za energetsku učinkovitost nabave električnih mini buseva, da se zaposli troje ljudi i da kruže, da imamo kružne linije jer će se možda to lakše tamo dobiti i isplatiti nego dobiti privatnog prijevoznika i dati mu da radi javnu uslugu [[Upadica Glasovac: Hvala vam.]] Jer u nekim dijelovima vi nemate ni prijevoznika. I sada će u ime predlagatelja nakon provedene rasprave će se obratiti završno uvaženi državni tajnik Tomislav Mihotić.

Pokušat ću odgovoriti na najučestalija pitanja i dati komentar. Najprije ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona uspostavit će se javna usluga za županijski javni linijski cestovni prijevoz putnika, te osigurat financijska sredstva kojima će se financirati javna usluga. Ugovorima o javnoj usluzi osigurava se standard dostupnosti javnog linijskog prijevoza prema površini naseljenosti svake pojedine županije kao i standard kvalitete voznog parka operatera sa kojima su potpisani ugovori. To je bilo učestalo pitanje vezano za kvalitetu voznog parka kojim će se raspolagati. Preraspodjelom financijskih sredstava u iznosu od 320 milijuna kuna kao i dodatnim sredstvima iz proračuna u iznosu od 107 milijuna kuna, te sredstvima od prodaje karata i sredstvima iz jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurana je financijska konstrukcija kojom se osigurava uspostava javne usluge. Što se tiče taksi prijevoza putnika, ovim zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave vode evidenciju izdanih dozvola koje unose u sustav podataka kao sastavni dio nacionalnog registra cestovnih prijevoznika čime će se osigurati uvid u broj izdanih taksi dozvola za pojedine jedinice lokalne samouprave. Važno je naglasiti da su predstavnici auto taksi prijevoznika na sastanak u ministarstvo vezano za ove izmjene i dopune zakona došli sa svojih 6 zahtjeva. Jedan je ovaj o kojim sam govorio, a drugi je da taksisti sa više od pet godina iskustva će biti oslobođeni obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti. Reforma auto taksi prijevoza iz 2018. provedena je u sklopu širokih promjena u području prijevoza u cestovnom prometu i uskladila je hrvatsko zakonodavstvo sa onim EU, poboljšala kvalitetu usluge i snizila cijenu usluge za krajnjeg korisnika, te višestruko povećala broj radnih mjesta u auto taksi prijevozu. Mislim da svi možete priznati da ipak korištenje taksija ovim izmjenama je drastično poraslo. Nadalje, ukidanje obveze ishođenja licencije za vozila ukupne mase iznad 12 tona za prijevoz za vlastite potrebe osigurava lakše poslovanje obrtnicima i komunalnim poduzećima. Znači izišli smo u susret vezano za te zahtjeve i taj dio liberalizirali. I ne slažem se da to ugrožava autoprijevoznike na takav način da bi moglo značajno štetiti njihovim poslovima koje obavljaju u toj djelatnosti. Zatim, što se tiče cijepljenja vozača, zaprimili smo zahtjev Udruge prijevoznika da se profesionalne vozače kao posebno ugroženu kategoriju stavi kao prioritet na liste za cijepljenje te smo isti poduprli i uputili prema HZJZ-u. Uredba EU Parlamenta i Vijeća 1370 iz 2007. na snazi je od 2009. g. te su prvi puta njezine odredbe implementirane u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018. g. a do izmjena i dopuna ovoga zakona trebalo je osigurati i pripremiti financijska sredstva i ostale mehanizme za provedbu, čime ova Vlada uvodi svojevrsnu reformu javnog linijskog prijevoza putnika. Pravilnik i uredba bit će doneseni u roku koji je propisan i već se rade paralelno s ovim izmjenama i dopunama. Hvala vama. Ostanite, molim vas, imate dvije replike. Prva je ono uvažene zastupnice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS-a, poštovani državni tajniče, dakle riječ je o ovom što je izazvalo, i naravno, našu raspravu, a to je uloga države u pomoći, odnosno subvenciji prijevoza za srednje škole. Kad radite nekakav zakon ili kad radite neku projekciju, onda pretpostavljam da ste i dobili analizu otprilike koliko je to, kojem broju učenika koji idu u srednje škole uopće je riječi i koliko je to sredstava iz državnog proračuna ili o kojim županijama je riječ, koliko jedinica lokalne samouprave, dakle neku projekciju ste radili, nešto ste radili ili koliko je linija riječ ili koliko je autoprijevoznika riječ, dakle bilo koji podatak da imamo, da otprilike znamo o čemu je riječ i o kojim okvirima je riječ. Izvolite odgovor na repliku. Pa sigurno da smo baratali s tim podacima i nedovoljno je pokrivenosti cijelog tog sustava tj. mreže odvoza srednjoškolskih učenika do škola i to je bila jedna od osnovnih stvari zašto smo išli na ovakav način i sustav raspodijele sredstava i totalno drugu mrežu koja će to sve skupa pokriti. Hvala. I još jedna replika, uvažena zastupnica Sandra Benčić, izvolite, kolegice. Pa evo, htjela sam vas pitati, ovako, kako ćete regulirati pitanje koje ste dobili kao posljedicu liberalizacije taksi prijevoza u gradovima, a to je da u pojedinim gradovima, a posebno na obali imate tokom ljeta toliki priljev taksista, taksi službi odnosno taksista iz drugih gradova, da ne možete doslovno hodati po cesti, ne isplati vam se ni voziti taksijem niti svojim autom jer ne možete proći, dat ću vam samo primjer Dubrovnika, recimo i kako vam on izgleda u ljetnim mjesecima. Dakle potrebno je kad se rade takve mjere, razmišljati kakav će to utjecaj imati na prijevoz u određenom gradu uopće na promet, ali i kakav će imati učinak na emisije CO2, dakle ako smo, idemo u smjeru smjenjivanja utjecanja cestovnog prometa na emisije CO2, onda bi možda to i u ovoj mjeri trebali vidjeti. Generalno, sustav koji je uspostavljen, donio je velike pomake. Normalno da ima par točaka koje su pokazale određene probleme i skupa sa lokalnom samoupravom ih rješavamo. Hvala. Možete sada na mjesto. Zaključujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 121; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvolite ponovno uvaženi državni tajniče Mihotiću. čistih vozila u cestovnom prijevozu. U nacionalno zakonodavstvo implementiraju se odredbe direktive EU 1161 iz 2019.

EZ-a o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Novom Direktivom uklanjaju se određeni nedostaci u provedbi osnovne Direktive o čistim vozilima. Njenu implementaciju pravne poretke država članica, kao i manjkavosti u njenom provođenju na nacionalnoj razini. Također, utvrđuju se minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih, lakih i teških vozila po pojedinim državama članicama kroz određena vremenska razdoblja, a koje obveznici javne nabave moraju uzeti u obzir kod svi postupaka javne nabave vozila koja će se provoditi nakon 2. kolovoza 2021. g. U skladu sa zaključcima EU Vijeća, EU teži uvođenju održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava uz obveze da se do 2030. g. dodatno smanje emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% u odnosu na razine iz 1990. g., da se povećava udio energije iz obnovljivih izvora na najmanje 27%, da se ostvare uštede energije od barem 27% i da se poboljšaju Unijina energetska sigurnost, konkurentnost i održivost. Iz navedenog je vidljivo da se dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati te će stoga do sredine stoljeća emisije stakleničkih plinova i onečišćivača koje nastaju pri prijevozu morati biti na putu potpunog uklanjanja. Cilj je bez odgađanja znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka koji nastaju pri prijevozu, a koji su štetni za zdravlje i okoliš što se može postići mjerama kojima se potiče prelazak na javni prijevoz i javnom nabavom kojom se promiču čista vozila. Promicanje čistih vozila trebalo bi se provoditi usporedno s daljnjim razvojem javnog prijevoza jer je to način za smanjenje zagušenosti prometnica te slijedom toga smanjenje emisija štetnih plinova i poboljšanje kvalitete zraka. Jedna od bitnih komponenti održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava je upravo navedeni postupak javne nabave kojim se promiču čista vozila kojima se obavlja javni prijevoz. Slijedom navedenog, ovim prijedlogom zakon u odnosu na sada važeći zakon uvodi se obveza izvješćivanja Europske komisije o ostvarenim minimalnim ciljevima javne nabave za udio čistih, lakih i teških vozila. Proširuje se područje primjene zakona na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore za određene usluge umjesto samo za kupnju vozila. Popis usluga na koje se odnosi novi zakon bolje je definiran te sada uključuje i usluge javnog cestovnog prijevoza, posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika kao i posebne usluge dostave pošte i paketa. S druge strane kako bi se izbjeglo nametanje nerazmjernog opterećenja tijelima javne vlasti i operatorima novim zakonom izuzima se javna nabava određenih vozila sa specifičnim značajkama koje su povezane s njihovim operativnih zahtjevima.

Poštovani državni tajniče, imamo s jedne strane dosta ambiciozan plan i cilj koji smo uspostavili direktivom, a to je da minimalni udio obnovljive energije vezano za sami prijevoz u sektoru prometa bude 14% do 2030. godine. Sa druge strane prema podacima Centra za vozila Hrvatske što se tiče samih električnih vozila imamo ih od ukupnog broja vozila 0,042% Mislim da bi dosegli onaj ambiciozni cilj trebali povećati broj, to je mislim najbrže možemo postići taj cilj ako povećamo broj električnih vozila u našem prometu. Zanima me eto ako možda i ne postoji stav ministarstva zanima me osobno kod vas to znamo da su skupa vozila. Jel se možemo založiti da npr. ukinemo PDV na nabavu takvih vozila? Pa u svakom slučaju da bi se cilj ostvario, vozila trebaju biti pristupačna. Prema tome, sve mjere koje će ići u tom smjeru ćemo podržati i poduprijeti i nastojati omogućiti ljudima da što jeftinije i što jednostavnije dođu do takvih vozila. Još jedna replika, uvažena zastupnica Mrak Taritaš. Poštovani državni tajniče, ja imam vrlo, vrlo jednostavno pitanje.

Pa pravilnik je u pripremi kao što sam i u prethodnom zakonu rekao paralelno sa izradom zakona pripremamo ga i donijet će se u zakonom predviđenom roku. Nadamo se da će biti efikasan i da će služiti ostvarivanju cilja za koji je zakon i donesen. Hvala vam lijepo, nemate više replika, možete na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, tada otvaram raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će uvaženi zastupnik Miro Bulj, nema ga, a tu je, napadaš sa strane, pa gledam ovdje. Kolegice i kolege, pred nama je novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prometu koji će zamijeniti trenutni, važeći zakon. Što se tiče prijedloga teško je o njemu raspravljati, da se zakon, da zakon uopće ne sadržava ocjenu stanja u kojem je bilo, u kojem bi bilo prikazano što se dosad u Hrvatskoj napravilo u promicanju čistih vozila. To je u biti ono od čega bi morali krenuti, to ocjena stanja. Međutim, vi to niste nama saborskim zastupnicima dostavili državni tajniče. Aktualni zakon koji je od 2013. godine, trebali bi postojati podaci koliko se u prometu ima vozila koja zadovoljavaju kriterije čistih vozila koji su prijevoznici i javni prijevoznici počeli opremati svoj vozni park čistim vozilima, a koji su u tome podbacili. Mi znači ovdje apsolutno raspravljamo, a nikakva ocjena stanja ili nekakvi učinci postojećeg zakona po pitanju čistih vozila mi to nemamo. I šta je u biti sad kad se pozivamo na zelene politike što je katastrofalno da mi uopće donosimo novi zakon, a u biti ovaj postojeći zakon koji je bio 2013.-te na snazi, u biti nemamo nikakvu ocjenu stanja. U ostalom o svemu tome ćemo morati mi izvještavati, imamo tu obavezu Europsku komisiju pa bi za početak bilo dobro znati kakva je naša situacija. Osim toga iz ovog prijedloga nisu vidljivi ni precizni ciljevi kojima, što želimo i koji su naši ciljevi i što želimo postići, koje su brojke čistih vozila u javnom prijevoz koji želimo imati za 5 ili za 10 godina od današnjeg znači rasprave ili od donošenja zakona. Htio bih također skrenuti pozornost na primjedbe koje su pristigle u javnom savjetovanju. Nekoliko prevoznika se pritužuje da su rokovi za prilagodbu i provedbu ovog zakona prekratki. Ako je to istina onda se nalazimo u jednoj poražavajućoj situaciji da donosimo zakon koji se neće moći provesti u praksi. Nažalost to je sve učestalije, da donosimo zakone, prepisivamo uredbe, direktive, a u biti oni su neprovedivi i to je jedna žalosna činjenica ako je ovo istinito što u savjetovanju nama znači pišu prijevoznici. A što ste vi kao ministarstvo dogovorili sa prijevoznicima, to je vrlo bitno, što ste i kako dogovarali to bi isto bilo dobro znati. Suhoparno ili birokratski uopće niste dali odgovore nego ste njihove primjedbe odbili floskulama da se eto zakon usklađuje sa europskom direktivom i to je ono o čemu cijelo vrijeme govorim, a kako će se ovaj zakon provoditi na terenu o tome ni riječi. Znači ono šta će biti u stvarnosti vi to prijevoznicima ne odgovarate u savjetovanju. To je ono gdje je problem ovoga zakona, isključivo samo prepisivanja uredbi i direktiva. Sva ova pitanja zaslužuju odgovore i molim predstavnika ministarstva da nam daju odgovore danas, kako zbog nas tako i zbog prijevoznika, a naravno i zbog samih politika na koje se ova Vlada poziva, a to su zelene politike jer inače ovaj zakon da o njemu ovako raspravljamo na ovaj način čisto da ga donesemo nismo trebali raspravljati ako nije primjenjiv i ako prijevoznici ne mogu ispoštivati ovaj zakon ne svojom krivnjom nego što im nije omogućeno da koriste ove zakonske odredbe.

I ovdje je vrlo bitno napomenuti ono što sam u prethodnoj točki govorio. Da mi nismo ograničili vozila kao što sam rekao u slučaju Prometa Makarska ili Promet Sinj, a vjerojatno i drugih tako, da se voze vozila starija od 20, 30 godina i u biti nismo ograničili niti taj dio segmenta kod prijevoza putnika, a to je jedno od ključnih pitanja poglavito u većim sredinama, većim gradovima, a naravno i u manjim i na cijelom području RH. Ulaganja u javni prijevoz i nabavu novog voznog parka mora biti na vrhu prioriteta ne samo moga grada Sinja, nego i svih naših javnih prijevoznika u svim gradovima i općinama. I važno je da vozila budu udobna, sigurna, da ne zagađuju zrak i okoliš. Ali nije dovoljno promicati čista vozila samo u javnom prijevozu. Možemo jako puno učiniti ako hoćemo snažnije promicati izgradnju mreže punionica za električne automobile, uvesti na lokalnim razinama puno jeftinije parkinge za čista vozila ili poticati vlasnike taksi vozila da nabavljaju čista vozila i da taksi prijevoz obavljaju čistim vozilima. To je ono gdje triba ministarstva i država pomoći javnim prijevoznicima.

Ja mislim da takve nabave vozila brzoga prsta koje su subvencionirane nije dobar nego triba biti otvoren za sve jednako, jer gdje nema signala npr. kod natjecanja za subvenciju kod električnih vozila, ako nema signal na nekom području taj čovjek nema šanse i najprije je sramotno govoriti da onaj brže stisne ovaj na ekranu svoga mobitel ili računala da će on ostvariti ta prava. Ovaj sustav poticanja za kupnju električnih vozila i automobila kakav sad imamo očigledno da postoji, da nije dovoljan. Očito je da postoji sve veći interes hrvatskih građana za kupnju električnih vozila ili hibridnih ili sličnih čistih vozila i država to mora popratiti. To je jednostavno budućnost koja dolazi, koja je negdje već, već je tu. Mislim da u svemu tome možemo napraviti puno više kako bismo osigurali čisti okoliš u našim naseljima, gradovima poput brojnih gradova, poglavito većih gradova koje sam spomenuo i od Splita i Zagreba i moga Sinja, Rijeke, Osijeka, svih gradova na području RH. U tom smjeru moramo svi skupa ići, inače ako budemo samo donosili uredbe i direktive što se tiče čistih vozila u cestovnom prometu mi nismo ništa onda postigli, nego jednostavno samo smo prepisali direktive, prijevoznici ostaju u problemima jer ne mogu ispuniti zakonske odredbe. Zbog toga puno pitanja predstavnici ministarstva, državni tajnici je pred vama da odgovorite prijevoznicima, javnosti jer donositi zakon, a ne pripremiti primjenu tog zakona je po meni krajnje neozbiljno jer ako je samo činjenica da mi moramo prepisati onda nismo tribali to ovu ovaj direktivu onda s tim završava u biti bit parlamenta, bit ministarstva, bit demokracije jer ako je nešto neostvarivo na taj način nećemo moći funkcionirati, na taj način neće oni koji će koristiti ta mogućnost tih vozila ne mogu koristiti i oni krše zakon.

Slijedeći na redu je Klub zastupnika Domovinskog pokreta, u ime koga će govoriti uvaženi zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovana gospođo predsjedavajuća. Kolegice, kolege, eto za početak svašta čovjek stigne naći kada kreće po tim bespućima internetske zbiljnosti. Samo nekoliko podataka sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao uvod u moje izlaganje. Promet u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udjel od 30% U emisijama stakleničkih plinova u EU oko 25% od čega čak 72% generira cestovni promet. Dozvolite da još jednom kažem citiram, sukladno EU ciljevima smanjene emisije stakleničkih plinova te naravno smanjenju zagađenja zraka nužno je istaknuti važnost čistijeg transporta odnosno energetske učinkovitosti u prometu i poticati projekte povećanja energetske učinkovitosti, prometnih sustava te korištenja učinkovitijih vozila. Vozila koje u većoj mjeri koriste obnovljive izvore energije i imaju smanjene emisije CO2 odnosno kratko i jasno električna vozila. U skladu sa smjernicama prometne strategije EU iz ožujka 2011. koja promet stavlja u kontekst nove razvojne strategije EU imamo i program smanjenja emisija iz prometa za razdoblje do 2020. godine. Tim su programom sukladno strategiji energetskog razvoja predviđene mjere za smanjenje emisija iz prometa kao i postizanje cilja o 10%-tnom sada smo eto na 14% udjela obnovljivih izvora energije u svim vrstama prijevoza. Tu su dakle program poticanja nabave električnih i plug-in vozila, hibridnih vozila za građane, društva, trgovačka društva i obrtnike. Tu je i promjena trošarina te naravno i Zakon o promicanju čistih i energetskih učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu o kojem eto upravo i raspravljamo. No, to je samo jedan dio kompletne priče o ovome zakonu. Dozvolite da kažem još jednom, ovdje je još jednom i predsjednik mog odbora gospodin Kuzmanić kao član, o tome smo raspravljali. Zaključili smo svi pomalo sarkastično da je rasprava o nabavci ovakvih vozila u javnome sektoru otprilike slična kao da razgovaramo o hrvatskom svemirskom programu, uključenju Hrvatske u projekt međunarodne svemirske postaje te naravno prvoj hrvatskoj koloniji na Marsu. Naši je cilj 31. prosinca 2025. godine. Dozvolite da samo na tren citiram nekoliko vrlo razumnih argumenata iz javne rasprave u kojoj su eto sudjelovali autoprijevoznici odnosno trgovačka društva, kratko i jasno na hrvatski rečeno tvrtke ili ti ga firme koje se bave prijevozom. Oni su svi uputili primjedbe na rok za primjenu ograničenja emisija je do 31. prosinca 2025. godine odnosno nultih emisija iz ispušnih cijevi. Vrlo jednostavno da sada skratim cijelu ovu njihovu priču. Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja, povećanja gospodarskih aktivnosti trenutno nažalost u mirovanju zbog pandemije Prvenstveno tu se misli na uvođenje javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe javnog prijevoza putnika. No, ona gola činjenica jest, trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila u ponudi nema vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti u najavi postoji da će u skorije vrijeme takva vozila uopće biti u ponudi. Ovo je samo možda malo birokratskim jezikom rečena jedna jasna činjenica koju možemo reći i narodskim jezikom, da možemo odlučiti da ćemo smanjiti emisije, uvesti vozila koja će imati nultu emisiju, ali poštovane dame i gospodo takvim vozila jednostavno u ovome trenutku na tržištu nema. Pozdravljam naravno i dalje ovu izvanrednu akciju koja traje već nekoliko godina da se daju subvencije na nabavu vozila sa pogonom na električnu energiju što je apsolutno za pozdraviti. Imamo jednog sjajnog čovjeka u Hrvatskoj gospodina Matu Rimca koji radi čuda, koji je svima nama pokazao kojim se putem trebamo kretati, trebamo razmišljati, trebamo stvarati osnove za dobar i kvalitetan proizvod i onda taj proizvod hrvatska država treba podržati svim snagama pa naravno i financijski. Mi možemo, o da, itekako možemo imati održivu, kvalitetnu, pa mogu slobodno reći pomalo i elitnu industriju električnih vozila u Hrvatskoj. Što trebamo učiniti? Trebamo se samo na tren ugasiti. Trebamo prestati zakonskim opterećenjima odnosno bilo kojim načinom pritiska legislative opterećivati te ljude. Nije. Nikada u životu u Hrvatskom saboru se o njegovoj tvrtki nije izgovorila niti jedna jedina rečenica. Čovjek je uspio. Što mislite da smo mi ovdje donijeli zakon kojim ćemo neću reći Mati Rimcu, nema potrebe, bilo kojoj osobi, bilo kojoj tvrtki dakli 350 milijuna kuna iz hrvatskog proračuna da nam razvije električno vozilo. Mislite li vi da taj projekt ne bi uspio? Ili nekome nije u interesu da mi nešto proizvodimo. Opet kažem, cijeli život bježimo od teorija zavjere. Nije, nikome nije stalo da Hrvatska ne uspije niti stranci koja vlada, niti stranci koja je vladala, niti strankama koje će u budućnosti vladati ovom zemljom. Sigurno nije. Ali dajmo onda molim vas umjesto da govorimo ovdje o papiru kojeg trebamo ispuniti do 31. Prosinca 2025. a uvjeren sam ja, a siguran sam i svi vi da nećemo ispuniti taj cilj jer za njega nemamo tehnološke, pa možda i financijske preduvjete. Dajte da se dogovorimo što ćemo raditi 15. svibnja 2021. godine. Hoćemo li negdje u Hrvatskoj razmišljati sa nekom jedinicom lokalne samouprave da nađemo komadinu zemlje, pa da onda tamo napravimo jednu ozbiljnu tvornicu i neka nas ne bude sram ići pitati pametnije od nas. Hvala dragome Bogu postoji toliko tisuća ljudi na ovom svijetu koji su pametniji od svih nas zajedno. Idemo ih pitati kako. Pa reći će nam vjerojatno. Ako nam neće reći besplatno, platit ćemo ih malo. Idemo to napraviti. Zašto mi do 31. Prosinca 2025. godine ne bi rekli Europo jel' vama trebaju gospodarska vozila na pogon električnom energijom. Evo mi ih u Križevcima, u Sv. Nedelji, u Šibeniku, u Belom Manastiru, u Pazinu proizvodimo 450 komada mjesečno. E onda smo mi odgovorna zemlja, onda smo mi odgovoran Sabor i onda možemo biti ozbiljni igrači. Lijepo hvala. Nastavljamo dalje. Sljedeći na redu je Klub zastupnika SDP-a. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će uvaženi zastupnik Matko Kuzmanić. Izvolite. vi ste prisutni još u ovaj sat ovdje. Ovo je dobar put. Ovaj zakon je definitivno dobar put, a zašto reći ću par riječi o tome. Europskim zelenim planom jasno je određen smjer održivog transporta koji se u osnovi oslanja na elektromobilnost kao polugu za smanjenje stakleničkih, te štetnih ispušnih plinova Sektora transporta. Kako bi se dostigli regulatorno postavljeni ciljevi do 2030. godine može se očekivati kako će trećina novo registriranog voznog parka EU koristiti električnu energiju za pogon. Osim toga, da bi se navedeno omogućilo komisija je europskim zelenim planom zadala ambiciozni cilj od jedan milijun punionica za električna vozila do 2025. godine što predstavlja povećanje od 5 puta u odnosu na trenutačno stanje, a to je 200 000 punionica. Kad bi se omogućio razvoj infrastrukture za alternativna goriva, a sve u cilju zadovoljenja potreba trenutačnih i budućih vozača prvenstveno električnih vozila mnoge države članice usvojile su planove i zakonodavni okvir postizanja europskih ciljeva po pitanju infrastrukture i povećanja broja električnih vozila na cestama. Predloženi zakon više-manje copy-paste EU direktive i obuhvaća obveznike javne nabave. Ključan dokument ovog zakona zapravo je pravilnik koji bi trebao donijeti ministar gospodarstva i održivog razvoja 60 dana nakon stupanja na snagu zakona, a kojim će se definirati kvota čistih vozila koje će obveznici morati uvažiti prilikom novih natječaja. Kao i inače loša je praksa da se zakoni i pripadajući pravilnik ne izrađuju u paketu, pa se možemo samo nadati da će pravilnik, da će se pravilnik u zadanom roku i donijeti. Kako bilo, donošenje zakona tek je mali, ali ne i dovoljan korak u dobrom smjeru jer ovaj zakon rješava problematiku e mobilnosti samo djelomično i to samo u segmentu vozila, ali ne i infrastrukture. Kao primjer dobre europske prakse može se navesti Poljska koja je usvojila Zakon o elektromobilnosti i alternativnim gorivima koji definira nacionalnu regulativu po pitanju razvoja elektromobilnosti ali i točne nadležnosti i obveze pojedinih dionika u sustavu kao i financiranje i implementacije zakonom definiranih ciljeva što u našem slučaju je u potpunosti izostalo. Šteta je da je prijedlogom zakona propušteno definirati obveze jedinica lokalne i regionalne samouprave u pogledu ostvarivanja ciljeva broja punionica električnih vozila. To je trebalo napraviti uzimajući u obzir veličinu jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali im pritom za to omogućiti izvore financiranja u novoj financijskoj omotnici ili planu za oporavak. Nacionalnim okvirom, okvirom politike detaljno treba propisati broj i vrste punionica koje će biti izgrađene na određenom području. S obzirom da je to zakonom propušteno možemo se samo nadati da će se već spomenutim pravilnikom definirati uspostava registra infrastrukture za alternativna goriva. Nadležno ministarstvo treba imati pristup podacima prikupljenima u registar kao i mogućnost raspolaganja realnim podacima za potrebe izvještavanja Europske komisije o dostignutim ciljevima o korištenju obnovljivih izvora energije u sektoru prometa, te iz navedenih podataka izvoditi analize kojima bi bilo u mogućnosti dodatno unaprijediti proces elektrifikacije prometnog sustava Hrvatske. Kako bi se spriječili negativni učinci na zdravlje ljudi i okoliš povezani sa emisijom zagađenja iz Sektora prometa zakon je trebao uspostaviti i zone čistog prometa koje bi nesmetan ulaz imala samo vozila sa pogonom pod jedan električnu energiju, znači plug-in električna vozila i baterijska električna vozila. Zakon je trebao regulirati pojam zone čistog prometa, te definirati nadležna tijela zadužena za uspostavu istog. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proteklih godina provodi natječaj koji za cilj imaju poticati izgradnju mreže punionica, te kupnju električnih vozila. Kako bi se realizirali planovi predloženi ovim zakonom trebalo je osigurati dodatan izvor financiranja, a za sad nije poznato planira li se to napraviti iz sredstava višegodišnjeg financijskog okvira ili plana za oporavak. U slučaju Poljske osnovan je fond za sufinanciranje projekata čistog transporta za koji se izdvoji 2 eurocenta od svake litre prodanog goriva što bi mogao biti dobar model i za RH. Zaključno, elektromobilnost kao obvezni sastavni dio europskog zakonodavstva će imati dalekosežne posljedice na ekonomiju, energetiku, ekologiju i sve i društvo te se može okarakterizirati kao izuzetno potentna razvojna tehnološka platforma. Spominjao je maloprije kolega Dretar, naime RH koja ima tvrtku kao što su Rimac automobili mora u ovo područje uči bitno ambicioznije i promišljenije, a ne samo prenositi minimum, minimuma europske legislative bez razvojne vizije i dubljeg promišljanja. U dugoročnoj perspektivi se očekuje da će trebati osigurati minimalno jednu javno dostupnu punionicu na svakih 10 registriranih električnih vozila. A što to znači kod nas? To bi značilo da na današnji kontingent od 1 i pol milion registriranih vozila u RH recimo u scenariju kada bi sva vozila prešla na struju treba osigurati oko 150.000 javno dostupnih punionica, a ukupna vrijednost tog investicijskog ciklusa bi bila oko 10 milijardi kuna. Dakle, s 2/3 današnje godišnje vrijednosti uvezenih naftnih derivata moguće je razviti nacionalnu infrastrukturu koja će omogućiti minimalno 2 puta jeftiniju mobilnost u gradovima, nultu emisiju te će potaknuti ekonomski rast u urbanim sredinama odnosno doprinijeti sustavnom smanjenju lokalnog proračunskog deficita s tendencijom generiranja suficita u slučaju aktivne participacije jedinica lokalne samouprave u vlasničkoj strukturi ove iste infrastrukture. Nastavljamo dalje, slijedeći na redu je Klub zastupnika Centra i GLAS-a.

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, ovo je jedan od onih zakona kojem nemate baš puno nešto dodati i nemate baš puno oduzeti. Ovaj zakon je ja ih zovem onaj sindrom kamilice, od toga vam kad pijete neće vam baš biti nešto puno bolje, ali ne može vam se ništa ni pogoršati. Mi smo taj zakon odnosno taj tip zakona imali na snazi 2013. godine, imamo ga i sad. Vrlo je jednostavan, ima 10-tak članaka, imate obaveze jedne pravilnika koji govori o tome kako moramo izvještavati Europsku komisiju, koji su nam minimalni ciljevi i toliko je to. Imamo ga na papiru, sve u redu i dolazimo sad do stvarnosti. Klimatske promjene su činjenica. Grad Zagreb je bio pred jedno mjesec dana četvrti grad u svijetu po zagađenju, onečišćenju zraka. Čestice koje su onečistile zrak jer svi dobro znamo da industrije nema su od grijanja i od prometa vozilima. Prije ove velike pandemije korona virusa je prema svim istraživanjima najveća smrtnost u gradovima bila od onečišćenja kao posljedica klimatskih promjena. Dakle, to su neke činjenice s kojim baratamo. Ovaj zakon uopće nema nikakve dileme mi ćemo ga, ide kroz dva čitanja i mi ćemo ga donijeti. Imat ćemo ga. Imat ćemo obavezu određenog izvještavanja i onda ćemo se naći u nekim neprilikama, a što sad raditi. Mi se inače sad nalazimo u jedno predizborno vrijeme pred lokalne izbore kad je obećati ništa. Dakle, tu uopće ne morate ići, možete obećati svašta, a onda je pitanje što možete napraviti. Dakle, mi možemo sebi zadati nerealne ciljeve koje nećemo ostvariti nikad ili možemo zadati neke realne ciljeve i probat ih ostvariti. Ja se često znam koji me dobro poznaju našaliti i reć, gle ti mene možeš staviti u jednu sobu, stavit mi strunjaču i reći mi da moram skakati u vis i da moram preskočiti u vis određenu visinu. Uvijek govorim o svom primjeru to mi je jednostavnije ne želim nešto drugo. Ali ako mi staviš i ako si dam neke realne ciljeve koji su mi ostvarivi onda to mogu i napraviti. Dakle, čista energija je nešto za što se zalažemo. Ja sam pažljivo čitala Zeleni europski plan i ja tu apsolutno mislim da je na deklarativnoj razini tamo sve u redu. Jednako tako hajdemo vidjeti gdje smo mi i što je realno da ostvarimo i što realno možemo ostvariti. Dakle, dio naših sugrađana je već prešao i preći će na električna vozila, dio naših sugrađana preći će i na neke druge, na vodik i svašta, dakle znanost svašta razvija. Ono što je naš interes je da naš javni prijevoz prođe na to. Pitanje je da li smo spremi i kako to možemo ostvariti i da li imamo dovoljno sredstava za to? Dakle, električna energija nije nešto gdje vi tamo nešto proizvodite i onda se ono dakle u utičnicu utakne i puni. Električna energija je isto energija koju proizvodite, ako nemate dovoljno vlastite morate ju uvozit. Dakle, to kad ne puni on svoj električni auto iz zraka nego puni iz neke električne energije koju mi proizvodimo. Sreća koja je bila za Hrvatsku je da je voda, jer mi glavninu električne energije dobivamo iz vode i hidroelektranama, proglašena čista energija. Nije do kraja. I dakle, hidroelektrane pogotovo velika jezera promijene klimu pojedinog dijela.

I to je činjenica. Dakle, tamo je neki biljni i životinjski svijet koji prije nije bio, ali otići ću nekako u resor jednog drugog ministarstva koje se zove Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Ajdemo riješiti taj problem do kraja. Dakle, problem je akumulatora odnosno ovog dijela gdje je glavni sastojak bakar kojeg mi nemamo koji se dakle netko uvozi. Ali onaj problem koji imamo kad taj električni automobil dođe svojim vijekom, a svako dođe svoj vijek, otpad s baterijom. Dakle, netko treba zbrinjavati taj otpad koji je u toj bateriju u autu. Dakle, ništa u životu nije crno bijelo, ništa nema postoji samo u bajkama i u pričama. U bajkama postoje vile koje čarobnim štapićem od bundeve naprave kočiju. Mi bi voljeli da imamo nešto više tih čarobnih štapića i da nam bude nešto jednostavnije i lakše ali živimo u zemlji u kojoj živimo. Ja mislim da ima nekoliko stvari, znate kada, to sam zato namjerno govorila ono kad obećate previše ne možete ostvariti ništa. Ali obećajmo si malo. Ajdemo si napraviti slijedeće, da zaista vodimo računa za svaki trgovački centar kad bude napravljen da na određeni broj kao što smo vodili računa parkirnih mjesta mora biti parkiralište za invalide, da na određeni broj parkirnih mjesta mora biti mjesto za punjenje auta i mora biti mjesto gdje vi možete uštekati to. Ajmo si zadati taj zadatak, ajdemo si zadati zadatak kad se grade višestambene zgrade pa imaju parking odnosno parkiralište recimo za više, sad stvarno govorim direktno iz rukava kao onaj poznati doktor Rukavina, kad imaju više recimo od 20 parkirnih mjesta da mora biti jedno parkirno mjesto i mogućnost punjenja automobila. To je zadatak koji je realan. To je zadatak koji je ostvariv. To je zadatak koji možemo nakon 2, 3, 4 godine reći mi sad imamo toliko mjesta za punjenje ajdemo vidjeti u jednoj višestambenoj zgradi jedno mjesto za punjenje koliko je povećalo potrošnju električne energije, ajdemo vidjeti koliko je to za, u jednom trgovačkom centru. Dakle, to su stvari koje možemo napraviti. Stvari koje možemo napraviti i koje imamo u drugim zakonima da su jedinice lokalne samouprave dužne kada obnavljaju svoj vozni park, obnoviti vozni park sa čistim, dakle u smislu energetike, čistim vozilima. Dakle, ja uvijek govorim o primjerima koje znamo. U Gradu Zagrebu zaista je obnovljen djelomično vozni park, nikad do kraja, ali onda imate one velike zglobne autobuse koji neću uopće govoriti u doba korone, u doba korone je nešto što je, duboko vjerujem da nam se to neće ponoviti i da ćemo nakon ove, nakon što završi ova godina i procijepimo se o tome samo govoriti s ružnim sjećanjima. Ali trebate voditi računa da takav veliki zglobni autobus koji ima električni pogon ne ide za troje ljudi. Dakle, tu ima niz stvari o kojim treba voditi računa. Zaključno i da ne dužim je slijedeće. Ovaj prijedlog zakona je jedan stvarno od onih zakona koji vrlo lako možete čista srca podržati i reći i mi imamo taj zakon. Zakon je jedna priča, stvarnost je druga priča. Ono što bi ja voljela da konačno zaista i u stvarnosti vidimo nekakve rezultate svega toga. I dajmo si neke rokove, dajmo si nekakve zadaće koje ćemo ostvariti, dajmo voditi računa da onda posljedično u svim propisima bude. Ja sam, i tu ću dovršiti, ja sam stvarno aktivno sudjelovala kad je u Hrvatskoj su krenuli prvi pravilnici vezano uz projektiranje i način projektiranja da se omogući smještaj i vozila za invalide i hotelske sobe i koliko treba. I dali smo si neke zadaće, dali su se neki okviri, dali su se neki elementi i onda se kontroliralo i to osiguravalo. Došlo je vrijeme da si damo i za ovo i to osiguravamo. U buduće imat ćemo jedan zgodan zakon, imat ćemo onako crticu Hrvatska ima to, ali ajmo to pretvoriti stvarno u realnost i stvarnost. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.

Kontekst primjene se proširuje Direktivom 2018/1161 i sada su uključeni leasing i drugi način iskorištavanja motornih vozila ali se državama članicama ostavlja mogućnost proširivanja njome propisanih uvjeta i na privatne pružatelje usluga. Naime, cilj EU je znatno smanjenje emisija onečišćivača zraka koji nastaju pri prijevozu, a koji su štetni za zdravlje i okoliš što se može postići mjerama kojima se potiče prelazak na javni prijevoz u javnom, na javnom nabavom kojim se promiču čista vozila. Cilj direktive o čistim vozilima bilo je poticati tržište čistih i energetskih učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, a posebno budući da bi to imalo znatan učinak na okoliš, utjecati na tržište standardiziranih vozila koji se proizvode u većim količinama poput osobnih vozila, autobusa i kamiona osiguravanjem razine potražnje za čistim energetski učinkovitim vozilima u cestovnom prijevozu koja bi bila dovoljno velika da potakne proizvođače, industriju na ulaganje i daljnji razvoj vozila sa malom potrošnjom energije, emisijama CO2 i emisijama onečišćivača. Navedeni ciljevi žele se postići kroz postupak javne nabave kao što sam rekla. Tako se Direktivom o čistim vozilima zahtijeva da naručitelji kao i određeni operateri pri kupnji vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanje životne dobi vozila uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćivača s ciljem promicanja i poticanja tržišta za čista energetski učinkovita vozila i povećanje doprinosa prometnog sektora politikama zajednice koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku. Sukladno izmjenama predstavljenom direktivom područje primjene se sada ne odnosi samo na kupnju vozila već i na leasing vozila, unajmljivanje i najam s pravom otkupa, te na ugovore za određene usluge. Usluge obuhvaćene direktivom poput usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika kao i posebne usluge, dostave pošte, paketa, usluge sakupljanja otpada trebali bi biti one u kojima vozila koja se koriste za pružanje tih usluga ulaze u kategorije vozila obuhvaćene Direktivom o čistim vozilima i predstavljaju važan element ovog ugovora. Izuzeća od primjene su radi lakšeg pružanja određenih društveno važnih usluga državama članicama omogućuje i izuzeće od primjene direktive za nabavu oklopnih vozila, vozila hitne pomoći, pogrebnih vozila, vozila kategorije M1 s pristupom za invalidska kolica, pokretnih dizalica, vozila projektiranih i izrađenih prvenstveno za korištenje na gradilištima i u kamenolomima, lukama, zračnim lukama kao i vozila posebno konstruiranih i proizvedenih ili prilagođenih kako bi ih koristile oružane snage, civilna zaštita, vatrogasne službe i snage za održavanje javnog reda. Također izmijenjena Direktiva o čistim vozilima se ne bi trebala primjenjivati na vozila koja su posebno konstruirana i izrađena za izvođenje radova i koji nisu prikladni za prijevoz putnika ili robe. Navedena vozila uključuju vozila za održavanje cesta poput ralica za snijeg. U odnosu na važeći zakon ovim prijedlogom uvode se obveze izvješćivanja Europske komisije o ostvarenim minimalnim ciljevima javne nabave za udio čistih, lakih i teških vozila koji obveznici javne nabave moraju uzeti u obzir kod svih postupaka javne nabave vozila koji se provode nakon drugog kolovoza ove godine. Također proširuje se područje primjene zakona na leasing vozila i unajmljivanje kao što sam rekla, a za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu, a mi svi kao pojedinci i društvo možemo učiniti puno kako bi sačuvali okoliš.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem vam se. Danas smo o ovom prijedlogu zakona i imali raspravu na Odboru za okoliš u svojstvu zainteresiranog tijela. Dakle i sam odbor je imao prijedlog, dakle da se podrži ovakav prijedlog zakona i da ide u daljnju raspravu. Ja ću sad ispred kluba zeleno-lijevog bloka naravno reći da je nama kao zeleno-lijevoj stranci apsolutni prioritet uvođenje modela zelene javne nabave, pa tako i modela zeleno javne nabave u području prometa ali i u nekim naravno drugim granama. Isto tako želim naglasiti što sam već naglašavala u pogledu zelene tranzicije da je kada krećemo u ovakve korake izuzetno je važno na vrijeme planirati kako bi zapravo svi zainteresirani dionici, a to su između ostalog sada i prijevoznici u ovom slučaju mogli na vrijeme i sa dovoljno vremena ali i dovoljno sredstava transformirati svoje poslovanje tako da ono odgovara na nove zahtjeve. Ono što po meni u ovim dosadašnjim prijedlozima regulative koja ide u smjeru zelene tranzicije nije bilo dobro isplanirano, a to je da nismo sredstva iz postojeće financijske perspektive dovoljno iskoristili za investiranje u one sektore koji će prvi ići u tranziciju. I to je činjenica, to je jednostavno tako. Mi to još uvijek možemo popraviti koristeći i zaostala sredstva iz ove perspektive, ali isto tako posebno dobro planirajući plan za oporavak i otpornost gdje u tom smislu upravo trebamo isplanirati sredstva za sve one sektore koji među prvima idu u određene oblike zelene tranzicije pa tako i ovaj Sektor prijevoza. Ono što mislimo također da bi bio dobar i konstruktivan prijedlog koji će doprinijeti zapravo smanjenju emisija CO2 unutar i javnog prijevoza i klasičnog prijevoza je prijedlog da se sredstva Fonda za energetsku učinkovitost koja inače idu za nabavku automobila električnih ili hibrida i vjerojatno ste upoznati sa tim da ta sredstva se dodjeljuju na način da imate natječaj pa imate onda najbrži prst, de facto model. Dakle, tko se javi u onim prvim sekundama ne govorimo zapravo niti o minutama oni dobivaju. Nema koncentracijskog efekta, a zapravo subvencioniramo, budimo realni, građane veće platežne moći koji si mogu priuštiti tu vrstu vozila. S druge strane kada bismo ta sredstva koncentrirali u zaseban podfond i sa gradovima, posebno velikim gradovima koji imaju i primjerice sezonalnost u prometu, dakle imaju velika povećanja prometa primjerice ljeti kada je veći broj turista i ovi gradovi o kojima sam pričala gdje imamo velik pritisak taksi službi tokom ljeta upravo zbog toga, kada bismo primjerice zajedno sa njima da oni financiraju određeni postotak 30, 40, 50%, 50% dodaje Fond za energetsku učinkovitost da prebacimo prvo taksi službe na čista vozila, dakle prvenstveno na električne automobile. Prvo imali bi koncentrirani efekt smanjenja u određenom gradu koji bi mogli pratiti i o kojem bi mogli izvještava. Ovako ne možemo pratiti ništa jer te aute koje podijelite, podijelite ih po različitim dijelovima Hrvatske, to vam sve skupa nikakav efekt u smislu praćenja. Ovo bi mogli pratiti. Druga stvar kada bismo išli u takav projekt tada bi naravno mogli uz to vezati i sredstva Fonda za energetsku učinkovitost za izgradnju infrastrukture za punionice, pa bi u tim gradovima odmah napravili i tu infrastrukturu koja onda naravno nije samo za taksi službu nego je ujedno i za sve građane. I na taj način automatski promovirate i potičete takav, takav model prijevoza i među građanima jer ste im sagradili tu infrastrukturu. I ono naravno što je najvažnije jest da bi zapravo time i tu uslugu prijevoza mogli učiniti još jeftinijom jer de facto trošak goriva bi smanjili. Kada bismo još imali punionice koje su zaista solarne punionice, a možemo ih imati u najvećem dijelu Hrvatske u gotovo svim dijelovima kao isplative, tada bi imali puni efekt. I onda sa toga, sa tog dijela kojeg gledamo kao pilot program možemo to širiti onda i na druge sektore. I tada bismo zapravo imali onaj pravi kumulativni efekt toga da smo zaista određene dijelove prometa počeli prebacivati na tzv. čista vozila i to efekt koji možemo mjeriti. Zašto je to mjerenje važno i uvijek ga naglašavam? Zato što ima i obaveza da ga pratimo i da o njemu izvještavamo tijela EU. Što se tiče, što se tiče drugih dijelova javnog prijevoza mislimo da i upravo u tom dijelu, dakle nabave vozila za javni prijevoz moramo prvo početi koristiti dakle zelenu javnu nabavu, ali da bi to mogli ponovno je potrebna određena priprema. Mi smo sada tu rekli 31.7., jel tako, ako se ne varam. Mislim morate biti svjesni da naša tijela zadužena za provedbu javne nabave nisu kapacitirana za provedbu zelene javne nabave, još uvijek nisu. I to je činjenica. Dakle, vi znate koliko problema je bilo sa uopće prelaskom modela javne nabave sa ovog najnižeg, kriterija najniže cijene na kriterij najpovoljnije ponude i to je problem još uvijek imamo valjda u 90% slučajeva kriterij najniže cijene. A sad zamislite kad imate, ovdje imate kod zelene javne nabave kriterij najbolje ponude plus ti kriteriji moraju zbilja pažljivo i dobro biti razrađeni da se ne bi radilo o pogodovanju, da se ne bi smatralo da se krši pravila tržišnog natjecanja itd., itd. Dakle, sada ako hoćemo da je to 31.7. da počnemo provoditi, naša tijela, mi sada moramo organizirati edukacije za sve javne naručitelje da bi to mogli provoditi. Znači naša poruka je da apsolutno trebamo krenuti u ovom smjeru i zato ćemo podržati ovakav prijedlog zakona, ali druga tijela dakle koja ne spadaju u vaše resore trebaju paralelno odraditi svoj dio posla. I tu mora postojati jaka koordinacija jer ako jedno tijelo kak se popularno kaže napuca loptu, a drugi ga ne prate nećemo napraviti ništa, naš efekt će možda biti i negativniji jer će ljudi raspisivat te natječaje, na njih im se nitko neće javiti jer neće imati kapacitete prijevoznici da se na to jave ili neće udovoljavati kriterijima, morat ćete poništiti tu nabavu i ići na regularnu. Ali ako sad uložimo i u kapacitete prijevoznika, a ide natječaj upravo za zelenu transformaciju pa njih treba staviti unutra zajedno sa plastičarima koji također ulaze u transformaciju svog poslovanja jer će se ukidati određeni jednokratni plastični proizvodi onda sad vi trebate isto reagirati da se u taj natječaj stave specifično ti sektori, da se njima financira taj prelazak, da 31.7. kad krenu, kad krene obaveza zelene javne nabave da i oni imaju šta ponuditi da budu spremni. Ne vjerujem da će biti do 31.7. sve i da im to sad odmah financiramo jer je to nemoguće provesti, ali budimo pomireni s tim da ćemo imati period nekakvog pilota godinu dana, ali da će se možda nakon godinu dana ta stvar uspjeti onda zarolati. Ali kažem druga tijela to trebaju pratiti. Eto, ja vam se zahvaljujem.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege, ovim prijedlogom zakona propisuje se promicanje nabavke čistih i energetskih učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu u cilju doprinosa rješavanja pitanja klimatskih promjena što je jedan od glavnih svjetskih problema današnjice. Namjera EU je da do 2050. godine postigne klimatsku neutralnost te da postane gospodarstvo sa nultnom neto stopom emisija stakleničkih plinova. Samo sektor prometa u ukupnim emisijama stakleničkih plinova u EU ima udio od 25% od čega 70% zagađenja dolazi iz cestovnog prometa. Rješenja predložena zakonom u vidu smanjenja onečišćenja onečišćivača zraka koja nastaju pri prevozu, a štetna su za zdravlje ljudi i za okoliš kako bi se ostvarili zadani ciljevi pristupilo se izradi ovog zakona kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenose odredbe izmijenjene direktive o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, te otklanjaju učinci i uočeni nedostaci u provedbi važećeg zakona. Ovaj prijedlog zakona odnosi se na obveznike javne nabave, proširuje se u područje njegove primjene u odnosu na važeći zakon, na leasing vozila, unajmljivanje i najam sa pravom otkupa vozila, te na ugovore za određene usluge. Direktiva je utvrdila minimalne ciljeve za javnu nabavu čistih vozila koje je na razinama država članica potrebno postići u skladu sa njihovim gospodarskim kapacitetima naravno i izloženosti onečišćenju. Tako da udio čistih lakih vozila u ukupnom broju lakih vozila obuhvaćenih ugovorima za Hrvatsku iznosi 18,7% a udio teških vozila iznosi za kamione 6%, te za autobuse 27% Ministar gospodarstva pravilnikom će propisati obveze izvješćivanja EU u minimalne ciljeve u postupcima javne nabave vozila za cestovni promet. To je u sadašnjoj situaciji ekonomskoj i pandemije malo prekratak rok za početak prilagodbe nekim obveznicima javne nabave je to vrlo teško jer imaju dosta problema u svom poslovanju i u svom voznom parku. Nema niti jedno čisto vozilo spremno za ovu nabavu. Naročito se to odnosi na autobuse i autobusne prijevoznike koji trenutno su u velikim problemima i njihovih gotovo 99% vozila ne udovoljava traženim kriterijima. Za implementaciju nečistih vozila potrebna su velika ulaganja i povećane gospodarske aktivnosti koje su sada evo zbog pandemije drastično smanjenje, a uvođenje javne usluge o kojoj smo danas već govorili o ovoj prethodnoj točki o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dugoročno će riješiti održiv model financiranja javnog prijevoza putnika, te će autobusni prijevoznici moći ostvariti ciljeve ovoga zakona. Napomenuo bih da je tijekom rasprave na matičnom odboru iznesen prijedlog da se Ugovor o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika ugradi obvezu u udjelu čistih vozila izraženo u postotku, stoga molim evo predlagatelja da uzme u obzir ovo rješenje prilikom izrade pravilnika. Mislim da bi to prijevoznicima omogućilo pristupačnije sufinanciranje čistih vozila kako iz fondova EU, tako i iz drugih kreditnih institucija. Stavljanje na tržište čistih i energetski učinkovitih vozila putem zelenih javnih nabava poboljšat ćemo kakvoću zraka naročito u gradskim područjima. Onečišćeni zrak jedan je od najvećih rizika za zdravlje. Na žalost Hrvatska je visoko na listi država u EU koja ima onečišćen zrak, a Zagreb i Slavonski Brod su gradovi koji prednjače u tim statistikama. Donijeli smo već niz zakona kojima se nastoji smanjiti emisije zagađivača. Ti zakoni odnose se na čišći prijevoz. Tako smo evo prošli tjedan raspravljali o Zakonu o biogorivima za prijevoz, imamo Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva te ovaj današnji koji se odnosi na promicanje čistih vozila u cestovnom prometu. I da bismo uspješno ostvarili zelenu tranziciju potrebno je uskladiti realizaciju ovog eko paketa zakona primjerice da se vodi računa da nemamo više električnih vozila nego što imamo punionica na tržištu.

Uvaženi kolega cilj EU je postići razinu kvalitete zraka koja ne ugrožava ljudsko zdravlje. To ste vi u vašoj raspravi rekli i naravno da ste napomenuli da je promet jedan od onečišćivača zraka. EU kao cjelina posljednjih deset godina osigurava ogromna sredstva u odgovarajuća istraživanja, potiče brzo širenje infrastrukture, ali trenutno se upotrebljava vrlo mali broj električnih automobila.

Pa evo poštovana kolegice, znači sada se električni automobili subvencioniraju jedino putem Fonda za energetsku učinkovitost i to sa novcem koji se prikupi penalizacijom onih subjekata koji ne stavljaju dovoljnu količinu biogoriva na tržište pri prodaji goriva za vozila i to je iznos neki od 260 milijuna kuna i to su u biti sva raspoloživa sredstva koja sudjeluju u tome. Znamo da je najbrži prst način na koji se to raspoređuje što vjerojatno jedini možda model sad kad je tako malo novaca, ali svakako da treba raditi na drugim poticajima ali i na ovome što su i kolege i kolegice pričali prije mene. Znači treba izraditi infrastrukturu unutar gradova, unutar općina i na našim autocestama tako da će ljudi sami se odlučivati na kupovinu ovih vozila. Vidite evo danas u zadnje vrijeme i ta vozila imaju i neke cijene koje su dostupne i našem tržištu. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Ćosić. Rekli ste da je država Hrvatska visoko na listi država u EU koja ima onečišćeni zrak, a grad Zagreb i grad Slavonski Brod prednjače u statistikama. Kako napokon početi rješavati problem zagađenja zraka u našem Slavonskom Brodu i koliko će ovaj zakon tome doprinijeti. Na žalost Hrvatska je, mislim da je negdje treća po zagađenom zraku u RH ali što se tiče zagađenosti zraka u Slavonskom Brodu to je jedno kompleksno pitanje koje se rješava već duži niz godina, odnosno pokušava rješavati.

Znači moramo pristupiti ovaj izradi akcijskog plana.

Promet je sigurno jedan od zagađivača. Ovaj dio će svakako doprinijeti jer znamo da se 27% recimo autobusa u narednih 5 godina mora biti, u javnom prijevozu, mora biti na ovoj čistoj energiji, a izradom i ovih punionica i svega onoga što one infrastrukture za ekološka goriva će sigurno doprinijeti onečišćenju zraka. Završna rasprava u ime predlagatelja, uvaženi državni tajnik Tomislav Mihotić. Zahvaljujem. Znači dekarbonizacija prometnog sektora mora se ubrzati te će stoga do sredine stoljeća emisije stakleničkih plinova i onečišćivača koje nastaju pri prijevozu morati biti na putu potpunog uklanjanja. Cilj je bez odgađanja znatno smanjit emisije onečišćivača zraka koje nastaju pri prijevozu, a koji su štetni za zdravlje i okoliš što se može postići mjerama kojima se potiče prelazak na javni prijevoz i javnom nabavom kojom se promiču čista vozila. Promicanje čistih vozila trebalo bi se provodit usporedo s daljnjim razvojem javnog prijevoza jer je to način za smanjenje zagušenosti prometnica te slijedom toga smanjenje emisija štetnih plinova i poboljšanje kvalitete zraka. Ovom Direktivom 1161 iz 2019. kojom Europska komisija dodatno pooštrava udio vozila s nultom emisijom CO2 cilj dostignuti ambiciozne ciljeve o nultom emisiji CO2 za sve članice EU tzv. emission zero do 2050. godine. Obveza se odnosi samo na obveznike javne nabave, a te obveze su da je, su minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih teških vozila do '25.-te 6% to je za kamionski prijevoz, do '30.-te 7%, za autobuse do '25.-te godine 27%, do '30.-te 38% Udio lakih vozila isto u javnoj nabavi do '25.-te 18,7% i do '30.-te također javna nabava za čista vozila na vodik i struju je definirana samo ne za vozila na plin jer se plin smatra također zagađivačem. Inače što se tiče ciljeva koje smo mi postigli bar u sektoru prometa na mreži autocesta kojim upravlja HAC imamo preko 50 elektropunionica. Oba pravca prema moru A1 i A6 su optimalno zastupljeni sa autopunionicama, a HAC radi na dizanju usluge pa se očekuje da će ubrzo i na A3 na slavonskom pravcu se također dosegnuti ovi ciljevi. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i nacionalni okvir, nacionalna okvirna politika su oni koji definiraju broj punionica na određenim mjestima cesta, autocesta, gradova itd., a mjere za provedbu nacionalnog okvira politike provodi Fond za zaštitu okoliša. To je najosnovnije.

Poštovani gospodine državni tajniče dozvolite evo samo za kraj. Kada već govorimo o promicanju uporabe čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ja vas moram nešto pitati i nemojte to smatrati populističkim pitanjem, nego vrlo jednostavno. Građane ove zemlje često smeta i smatraju pretjeranom količinom službenih vozila odnosno vozila koje koriste kako će to najčešće ljudi reći političari. Dakle, dozvolite mi i siguran sam da smo suglasni da bi i država u tome trebala dati svoj primjer.

Pa sigurno ćemo ići u tom smjeru jer i ovo što sam rekao znači udio lakih vozila koji idu u javnu nabavu odnosi se i na ona javna vozila kojim se koriste i država, a i općine i gradovi. Prema tome i oni će biti obveznici, a mi ćemo od njih tražiti da ispune te obveze. S ovim smo iscrpili kompletnu raspravu. Idemo na slijedeću točku dnevnog reda: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, drugo čitanje, P.Z.E. 83 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici aktualni Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka primjenjuje se na hrvatske luke u koje pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi. U skladu s navedenim zakonom lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovoran je za sigurnosnu zaštitu takve luke što se prije svega odnosi na obvezu izrade procjene i plana sigurnosne zaštite luke odnosno lučkog operativnog područja te na primjenu mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite. Izradu procjena i planova sigurnosne zaštite luka obavljaju priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka.

Europskog parlamenta i vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka te je u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva 65 iz 2005. Europskog parlamenta i vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite.

Prvi je Klub zastupnika MOST-a.

Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče evo još jednom kolegice i kolege, direktiva, implementiranje direktive zaštita luka, zaštita tko zna sve ne čega, međutim ja bi ovde još jedanput napomenuo da nije dovoljno pripisivati direktive poglavito one koje su u biti ne ostvarive. Mene puno više zanima po pitanju luka, brodova, po pitanju zaštita našega mora, naših luka zaštita, ekološka zaštita to bi prvo pitanje.

Mi ukupno u ovome trenutku kad gledamo što se događa s našom brodogradnjom s Brodotrogirom, gdje imamo mi i luke i brodogradilišta međutim činjenica da smo mi ovo srozali na dno prepisivanjem direktiva, a samo spominjući luke i zaštite luka u uredbi mislim da ne doprinosimo puno toga jer u stvarnosti kad pogledam, evo spomenu sam Brodotrogir, uvaženi državni tajniče vi ste s toga područja, 2 milijarde kuna mi dajemo, ne proizvodimo brodove nego Danko Končar se sitio tamo Medene i on obnavlja Medenu. Brige njega za brodogradnjom, brige njega za lukama, za našim lukama dok naravno u našim lukama ekološki je recimo evo pade mi na pamet ne tako davno, ne tako i sada u luki Gaženica u koju je uloženo milijarde brodovi ispuštaju i kruzeri fekalije otpadne vode u naš Jadran. Tako da ova direktiva i sve koje smo danas spominjali po pitanju cestovnih vozila, po pitanju ovaj očuvanja okoliša i subvencije u cestovnom prometu, sva tri ova zakona su u biti direktive, uredbe koje ja ne znam, ja ne znam stvarno zbog čega mi o ovome uopće raspravljamo. To ste mogli prepisati, evo kolega će …/nerazumljivo/… predsjednik odbora, ja sam bio u prošlom mandatu, koliko smo mi raspravljali o ovim temama, koliko smo govorili o ovim temama, a u biti Hrvatska gubi ono što je imala. U biti ja sad od kad smo ušli u EU ko da nestajemo, ko da smo limun pa nas se cidi. Koji su tu razlozi o tome bi tribalo ministarstvo govoriti što se događa.

Kolega Bačić je isto ja mislim primijetio kako zna malo ministra premijer brcnut tako da mi je žao šta ga ne vidim ovdje jer imam njemu postaviti pitanja po pitanju infrastrukture. Ne samo ove o ovoj temi o kojoj govorimo nego i po pitanju infrastrukture u Dalmaciji u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer je obećao prije 4 godine da ćemo 2 milijarde kuna uložiti u cestovnu infrastrukturu, a kad o tome govorim onda govorim o vrlo značajnim stvarima koje znače puno i za luke. Imamo mi luku i u Splitu, imamo mi nažalost sve više i više praznih otoka, ne otoka kao otoka, nego imamo cijelo zaleđe. Prema tome, očekujem da ćete ostvarivati uvaženi državni tajniče sve što je obećano, a ne sad samo u predizborno vrijeme i ne sve samo priko županije da se dođe tamo župan naslikavati i ostali čelnici nego da ćete u stvarnosti krenuti raditi, izvršavati ono šta ste obećali nama u Splitu.

Sad bi bilo dobro držat opet istu sjednicu ja vam predlažem pa da opet istu infrastrukturu obećate u sljedećem razdoblju od četiri godine ili do idućih izbora. Međutim, još jednom bit ću kratak. Nije dovoljno prepisivati direktive i uredbe. I nije dovoljno pričati o infrastrukturi samo kroz ove članke u ovim prijedlozima direktiva. Međutim, molim vas još jednom. Pozivam vas još jednom ono što ste obećali to napravite na području poglavito naših luka, našeg Jadrana jer apsolutno se tu ništa ne događa osim u predizborno vrijeme gdje vidimo možda će ići rezanje vrpci, sad će se ići obilaziti sve to skupa. Ali ulaganja su vrlo mala.

Iznajmili su je za 30 milijuna na 20 godina, kuna što znači da milijun i pol kuna godišnje plaćamo cijelu luku Gaženica. Tako da malo obratite i vi pozornost na te stvari i to čini mi se turskom vlasniku. Stoga još jednom ispunite obećano po pitanju infrastrukture i luka i prometa. Današnja sva tri zakona su toliko besmislena jer ništa u Dalmaciji niste napravili isključivo u mojoj županiji nula kuna, nula kuna državni tajniče. To more posvjedočiti i moj kolega i županijski vijećnik i ovdje potpredsjednik Sabora Ante Sanader.

To je u Dalmaciji napravljeno, tj. nije napravljeno nego je stavljeno 40 milijuna. A inače u Vučevici na žalost nema puno svita.

Ja se nadam da ćete vi napraviti za cetinski kraj vertikalu, da ćete napraviti za naše otoke, da ćete napraviti za Imotsku krajinu, da ćete napraviti za Vrgorački kraj ono što ste obećali. i obećavat ljudima isprazne priče.

Nije niti jedan bager na tom području, vi iz Ministarstva prometa Olega Butkovića.

Nemam pojma tko je bacio. Sad zbog čega nemam pojma. On je onako simpatičan, zna lipo obećat, uredno obečaje i lipo i simpatično sa smiješkom na licu, ladno, mrtvo ladan ali zna se nasmijat. Evo ispunite obećanja koja ste dali i pozovite ministra jednom da dođe, da se ohrabri doći ovdje u sabornicu, pred nas saborske zastupnike.

Ima dvije rupe na državnoj cesti. Vrlo nadahnuta rasprava o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. Mogli smo puno naučit. Ali evo slijedi sljedeći Klub zastupnika Domovinskog pokreta uvaženi zastupnik Davor Dretar. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice, uvaženi kolege. Kratko i jasno ćemo budući da je ovo eto prošlo i naš odbor na kojem smo apsolutno svi bili suglasni oko ovoga. Nemamo što drugo reći, nego jedino ono o čemu smo još jednom poštovani gospodine Ćorić i kolega sa odbora raspravljali još jednom. Ali naravno nije u našoj nadležnosti nego je u nadležnosti nekoga tko će raditi sigurnosnu procjenu luke, odnosno procjenu sigurnosne zaštite luke. Samo da podsjetimo da su došla nova vremena, te da se ne mora nužno i isključivo pripremati sigurnosna zaštita luke od možebitnog terorističkog napada ili kakve sigurnosne ugroze fizičkim putem nego da naravno u današnje vrijeme postoji i mogućnost tzv. hakerskih odnosno elektroničkih napada, kibernetičkih napada koji mogu prouzročiti određene sigurnosne ugroze. Dakle, ono što smo i mi raspravljali na odboru jest da tvrtke koje rade sigurnosne planove još uvijek nemaju Odjele za kibernetičku sigurnost, pa bih zamolio i poštovanog gospodina državnog tajnika i sve one koji će sudjelovati u pripremi nekih budućih zakonskih prijedloga, odnosno zakona samih da naravno razmislimo da u zakonsku proceduru uključimo i zaštitu od kibernetičkih napada koja je jednostavno danas u ovo doba apsolutna i možemo slobodno reći vrlo opasna prijetnja. U svem ostalom što se tiče ovih ticanja, brodova i svega Klub zastupnika Domovinskog pokreta ne vidi apsolutno nikakav problem te ćemo mi naravno u glasovanju podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Meni je drago da Dinamo pobjeđuje, ali kako sam iz Rijeke meni baš to puno ne znači. Vratimo se dakle na temu, a to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. U prvom čitanju sam isto tako raspravljao u ime kluba. Bio sam postavio određene upite. Jedan je bio vezan za usklađivanje same europske pravne stečevine sa još jednim člankom, dakle koji govori o privremenom izuzimanju gdje sam jednostavno htio vidjeti da li smo u potpunosti usklađeni. Prihvaćam u potpunosti ovaj dio koji je vezan argumentum acontrario. I drugo pitanje je bilo vezano za same rokove da li se mogu skratiti.

Međutim, htio bih nešto reći o samom radu ministarstva. Dakle, koliko god ovo kvalitetno pripremljeno i odrađeno imali smo lijepa dva čitanja. Mi ovdje imamo točku dnevnog reda koja je danas posvećena čitava, čitav dan ako izuzmemo turističke vodiče posvećeno je PZEU, dakle zakonima koji su vezani za preuzimanje europske pravne stečevine. Od prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu gdje je sve, dakle današnji dan je de facto dan Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Čovjek bi očekivao da u ime predlagatelja ovdje bude ministar. Ako ovdje nije ministar to je zato što ima važnije poslove. Ili da bi imao neki važni sastanak u Bruxellesu od kojega bi još dobili novaca od europskih projekata što se dobivaju, ali isto tako da ima sastanak sa premijerom ili sa Vladom itd. No međutim tome nije tako. Ja želim pohvaliti ovdje predstavnike predlagatelja koji su ovdje prisutni, ali naš ministar nije tu iz jednog drugog razloga zato što je danas u Rijeci u mom gradu, zato da bi obišao gradilište ceste koja se zove D403. I sad je pitanje šta je bitnije. Iz tog razloga se vidi da je ministar u kampanji iako nije kandidat. Meni je žao što ovdje nije da pohvalim ovaj dio koji je vezan za ove izmjene zakona, ali ovdje njega nema. Zašto je on u Rijeci? Zašto obilazi baš danas gradilište? Kako je iz mog kraja i znam ga jako, jako dugo čak možda ne bi ni krivio, ali ima jako šuplji protokol, izuzetno šuplji protokol. Jer u tom protokolu na primjer se redovno poziva kao i prošli tjedan moj kolega saborski zastupnik iz moga kraja Gari Cappelli. Zašto? Zato što saborski zastupnici drugi iz ovoga kraja kao što su kolega Borić nije pozvan, niti je moja malenkost pozvana, niti bilo tko drugi. Tako da sad ja ne znam da li naš ministar mora poučiti protokol kako se radi i ono što je kućni odgoj ili pak sam protokol mora naučiti ministra da mu je red kada predlaže neke stvari u Saboru, u ovome što je Visoki dom i koji donosi zakone u RH da li je to bitnije ili šetat se po nekom gradilištu. I to je ono što me razočaralo. Inače sam namjeru imao vrlo pozitivno govoriti i o tome i o prethodnim točkama dnevnog reda. Moja je interpretacija vrlo subjektivna, da ga je Zagreb najvjerojatnije pokvario. Nekad je po meni on to bio puno korektniji nego što je danas. Naime, pitanje kućnog odgoja je kada dolaziš u neki službeni posjet da se javiš svome domaćinu. Ne ulaziš u tuđu kuću a da se ne najaviš. Evo davno smo ministrica Nada Murganić i ja otvarali dječji vrtić u Opatiji bez problema isto tako. Županija tu nije puno sudjelovala, ali smo se upoznali jer je postojao kućni odgoj u to vrijeme gospođo Murganić. Danas na žalost zbog izbora ne postoji. Evo zahvaljujem. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Branko Bačić.

Raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. Pa s obzirom da smo o ovoj točci govorili prilikom prvog čitanja, a u međuvremenu, koliko sam vidio nije bilo nikakvih izmjena u odnosu na prvo čitanje, mogu ponoviti nekoliko riječi koje se dotiču ove problematike, koja je u svijetu na razini međunarodne pomorske organizacije postala interesantna nakon što je 2001. godine su zrakoplovi srušili zgrade Twinsa u New Yorku, nakon čega se na razini Ujedinjenih naroda pokrenulo brojnim aktivnostima kako bi se sačuvali ljudski životi od ugroze koja predstavlja, mogu predstavljati pojedina prometala od zrakoplova, željeznica, brodova itd. Pa je, međunarodna pomorska organizacija krenula u izradu jednog međunarodnog dokumenta koji će propisati određene mjere kako bi se učinilo sigurnijim i spašavali ljudski životi od eventualnih ugroza, pa ako hoćete i od brodova koji uplovljavaju u luke. I u tom smislu je donesena međunarodna Konvencija, kasnije i Europska Komisija sa svojim dokumentima prihvatila takva jedna rješenja kojim je ubrzala pojedine procedure koje je definirala Međunarodna pomorska organizacija. Na temelju tih akata mi smo već 2004. godine donijeli Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, brodova i luka i mijenjali ga u nekoliko navrata da bi 2017. donijeli novi Zakon, a sada ga ponovno mijenjamo. Ono što je važno reći, to je da se ovim Zakonom predviđa obveza lučkih uprava koje upravljaju lukama, otvorenim za javni promet, propiše obveza izrade procjene sigurnosne zaštite luke i plan mjera također isto i za brodove, da se radi procjena sigurnosne zaštite i procjena kao i plan određenih mjera u slučaju nastanka pojedine ugroze. Ova se, ovim izmjenama se taj osnovni Zakon mijenja, s obzirom da smo mi bili u našemu Zakonu propisali određene iznimke da pojedine luke u kojima ima manje od 12 uplovljavanja godišnje ne mora uraditi taj administrativno-tehnički projekt i dokumentaciju i kako bi se pojednostavnila i smanjili troškovi tim istim lukama to nisu bile obveze. No međutim kao što vidite, Komisija je naložila da se i za sve luke, neovisno o broju ticanja i broju uplovljavanja rade procjene sigurnosne zaštite. Što se pak tiče brodova Hrvatska čini mi se ima negdje oko 35 brodova koji plove u međunarodnoj plovidbi koje moraju uraditi ovakve sigurnosne procjene i to za što je važno i za naše luke i za naše brodove postoje u Hrvatskoj tvrtke koje mogu to napraviti, kad su brodovi u pitanju, to je Hrvatski registar brodova, čime se pozicionira kao jedna od kapacitiranijih tvrtki koje i na razini Europe, a i svijeta puštaju ovakve poslove i mogu takve poslove obavljati. Ono što je još važno za reći, to je da ovo Ministarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa, mora, prometa, infrastrukture iznimno kvalitetno provodi aktivnosti, kad je u pitanju pozicioniranje Hrvatske kao pomorske države. I stoga ne bi se složio sa mojim prethodnikom, gospodinom Fabijanićem kada ovako sa ove govornice govori o radu ministra Olega Butkovića. Tim više što upravo danas je, koliko ja imam informaciju, gospodin Butković bio u Rijeci i nije bio tamo gost kao što je to rekao gospodin Fabijanić, on je tamo bio na projektu kojega vode Hrvatske ceste, a koji projekt je vrlo važan za, ne samo za Luku Rijeka, ne samo za Primorsko-goransku županiju, to je jedan od važnijih projekata za lučki sustav, pa time i za samu Republiku Hrvatsku. Ja sam dugo godina gospodine Fabijanić, bio predsjednik Lučke Uprave Rijeka i kada smo sa Svjetskom bankom utvrđivali projekt Rijeka … [[govornik se ne razumije]] gdje je između brojnih projekata i izgradnje Zalebačke obale i dogradnje Brajdice bile izgradnja luke D404 koja je završena, izgrađena, prije, a sada je, danas je kolega Butković bio na obilasku radova, ako se ne varam, izgradnje ceste D403. Vrlo važnog projekta za Rijeku, vrlo važnog projekta za Primorsko-goransku županiju. Projekt vrijedan 520 milijuna kuna, to je vrlo velika investicija.

Pa s obzirom da govorimo o lukama, ja se tu u potpunosti slažem sa stavovima Ministarstva da je u ovih nekoliko godina se doista provodi renesansa na hrvatskoj obali, kad je pitanja izgradnja luka i lučica, samo u mojoj Dubrovačko-neretvanskoj Županiji, ovo Ministarstvo putem sredstava Europskih fondova financira u ovom trenutku izgradnju 9 luka vrijednu 750, 100 miliju eura, 750 milijuna kuna. I to je velikim dijelom zasluga nadležne Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske Županije, ali zasluga lučke uprave je prvenstveno u izradi dokumentacije u pripremi projekta, međutim potrebno je prezentirati sve te projekte na razini Europske Komisije, na razini Europskih fondova da se iz višegodišnjeg financijskog okvira toliki iznosi i financiraju Prema tome ja držim da je to izniman angažman Ministarstva, kad je u pitanju realizacija brojnih projekata u lučki sustav u Republici Hrvatskoj, a koji, kažem, lučki sustav dijelom tretira i ova problematika. Da govorimo o vrlo važnom segmentu hrvatskog gospodarstva, govorimo o lukama kroz koje godišnje prođe preko 35, 36 milijuna putnika i kad, a kad govorimo o teretnom prometu, preko 21 milijun tona. Dakle, Hrvatska danas polako i kad je u pitanju promet putnika bilježi rekorde otkada je uopće uspostavljen promet na Jadranu, a približava se i to u jednim godinama kada je zbog krize, uvjetovana pandemijom Corona virusa značajno smanjen promet, pa i promet brodovima, bilježi vrlo visoke razine prometa velikim dijelom i u riječkoj Luci, ali i u splitskoj i u šibenskoj i u pločanskoj Luci i u drugim lukama otvorenim za javni promet kojima se obavlja teretni promet. Prema tome, sve to treba opslužiti, sve to treba organizirati, za to postoji i Lučke uprave koje su nositelji tih aktivnosti u smislu upravljanja lukom, tako da je ovaj Zakon vrlo važan i s tog aspekta kako bi luku pozicionirali kao organiziranu i dobru luku i koja onda može ispunjavati uvjete koji su propisani međunarodnim Konvencijama, a isto tako i u ovim Direktivama I na kraju svakako da ćemo podržati ovakav Prijedlog Zakona i u dijelu koji se odnosi na izmjenu članova sastava i članova Povjerenstva koji definiraju i odobravaju procjenu sigurnosne zaštite same luke, uvrštavanje obvezno člana koji dolazi iz Lučke Kapetanije koja je pod nadležnosti gospodina Orlića, kao pomoćnika ministra s jedne strane i s druge strane, jasno obvezno sudjelovanje članova Povjerenstva koji dolaze iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Uvažena zastupnica Danica Baričević. Hvala lijepa potpredsjedniče, zahvaljujem. Poštovani predstavnici Ministarstva. Evo današnji Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka uređuje se sigurnosna zaštita trgovačkih brodova namijenjenih pomorskoj plovidbi i lučkih područja namijenjenih njihovom pristajanju ili sidrenju. Obveze tijela državne uprave, kompanije, lučkih uprava, koncesionara, priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu te drugih fizičkih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu, mjeru za osiguranje, sigurnosne zaštite brodova i luka, postupak u slučaju sigurnosne prijetnje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zaštite te pomorski prekršaji, a u cilju osiguranja sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka u slučaju sigurnosne prijetnje ili događaja koji ugrožava sigurnost. U ovim izmjenama ukida se mogućnost iznimke od pravila da svaka luka, odnosno lučko operativno područje, na koje se isti Zakon primjenjuje mora imati izrađenu procjenu sigurnosne zaštite, a radi osiguranja jednake primjene zajedničkih sigurnosnih standarda, za sve luke unutarnjeg tržišta Europske unije, uključivo i Republike Hrvatske. Ovim se Zakonom pravne sigurnosti radi, dodatno nomotehnički uređuju odredbe kojima se definira sastav Povjerenstva Ministarstva, koje djeluje temeljem odredbi istog Zakona, a na način da se precizno utvrđuje njegov sastav ovisno o poslovima koje obavlja, u datom, odnosno u danom trenutku. Propisuje se sastav Povjerenstva, ovisno o poslovima koje obavlja, bilo da se radi o odobravanju procjene ili planova sigurnosne zaštite luka, a sada se nalazi i predstavnik Lučke Kapetanije na čijem se području nalazi luka jer domicilni predstavnik najbolje poznaje sve relevantne činjenice vezane za luku čija se procjena ili plan odobrava, a svi čimbenici koji utječu na bolje osiguranje brodova u međunarodnoj plovidbi, zaštita svih putnika i vozila najbolje poznaje kakav je pomorski promet i kako isti utječe na provedbu sigurnosti u lukama. S obzirom na sve, može pravodobno reagirati i upozoravati na neke nedostatke u luci, u čijoj nadležnosti je Kapetanija kao i bolja povezanost sa lučkim upravama, bilo one državne ili županijske. Ovo je možda i preduvjet za kooperativnost lučkih kapetanija i lučkih uprava u provedbi sigurnosti naših luka. Dakle, napominje se i kako članovima upravo istog Povjerenstva ne pripada pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu, pa za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati ni dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu, te će se slijedom novog definiranja sastava Povjerenstva Ministarstva koje djeluje temeljem istog Zakona doprinijeti jačoj pravnoj sigurnosti i jasno i izričaja zakonskog teksta. Ujedno, u izmjenama u članku 7. stavak 6. pove ava se broj luka za koje će se izraditi procjena ili plan sigurnosti luka, odnosno ni jedno od lučkih operativnih područja više neće biti izuzeto iz režima Europskog standarda sigurnosne zaštite u pomorstvu, s čime se Republika Hrvatska smješta ovakvim potezom uz bok svjetskih i europskih luka, koji m ogu bez ikakve bojazni primati brodove uz standarde na svjetskoj razini.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Nisam pristaša udaraca ispod pojasa, ali trebamo reći jednu stvar.

Kad je riječ o lukama posebne namjene ili o lučkim upravama poput one od Rijeke, prihod je 100%-tni, 100%-tni. Dakle, trećina od županijskih lučkih uprava plus 100%-tni prihod koji je vezan za ono što su državne lučke uprave. Dakle, i ono što se dobiva od pomorskog dobra, gradovi, općine, županije red je da vraćaju u pomorsko dobro.

Tamo gdje postoje gotovi projekti. I to su sredstva s kojima, dakle, možemo uložiti u onom dijelu, a moramo imati gotove projekte, možemo dobiti onaj dio koji je dio bespovratnih sredstava.

I onda je nemoguće da što bi rekli Francuzi, ponašamo se kao … [[govornik se ne razumije]] ili što bi rekli u Hrvatskoj, kao seoski gedža ići okolo po gradilištima i reći to su moje pare, ja sam ti to dao. Ne ide. Ne ide. Pogotovo ako smo iz Primorsko-goranske Županije, koja inače u Državni proračun godišnje uplaćuje milijardu kuna više od onoga što dobiva nazad. I to je po meni u redu.

A sad ću reći nešto što i bolje, nemojte me krivo shvatiti, da dalje ne nastavim. Jedna od stvari koja je, isto tako, vezano za pomorsko dobro i taj preporod lučkih uprava i luka, je vezano, da izvinete i za jedno mjesto u kojemu jedna osoba ima gostionu i vidite baš se tamo realizirao projekt. Baš se tamo, igrom slučaja. Ali onda poslije kada je ministar napadnuo, onda je rekao, ne, ne kaže, nemam ja s time ništa veze. Zahvaljujem. Ima li replika.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče i pomo ni e ministra. Dobila se, tijekom rasprave o Zakonu o kojemu raspravljamo držati teme. No očito je prethodna rasprava bila potpuno izvan teme, pa bih želio nadopuniti jednu grešku koja je tu dana. Nije prihod lučke, koncesioniranja u lučkom području koje je pod upravom lučke uprave prihod Državnog proračuna niti jedinice lokalne samouprave, niti jedinice područne samouprave. To je isključivo prihod lučke uprave, kolega Fabijanić, to vam je greška, ne morate to čak ni znati. Prihod od koncesije dijeli se tamo gdje nije pod, gdje nije prostor koncesioniran pod upravom lučke uprave, to je vrlo važno i taj se dio onda dijeli na tri dijela, državni, županijski i lokalni proračun. No, znate što? Kada bi se ta sredstva bila isključivi financijski temelj za održavane lučke infrastrukture koja inače jedan od najskupljih infrastrukturnih projekata i ulaganja u morsku, pomorsku infrastrukturu ne bismo mi u Hrvatskoj s tim novcima izgradili puno, ne samo zbog toga što je još jedan veliki dio hrvatskog pomorskog dobra nije koncesioniran, što na velikom dijelu tog pomorskog dobra nije utvrđena granica pomorskog dobra, pa se onda ne može ni koncesionirati, nego jednostavno što se tim novcima ne može financirati tako skupi projekti kao što je lučka infrastruktura. Pa prema tome, bez intervencije sa sredstvima koja su, koji su prihodi općih poreza, bila na razini županije, bilo na razini jedinica lokalne samouprave, ali prije svega i iznad svega 90% sredstvima Državnog proračuna mi ne bismo mogli održavati, ne graditi nove luke, mi ne bismo mogli tim sredstvima graditi niti održavati postojeću infrastrukturu, čak niti sredstvima Državnog proračuna ne bismo mogli ući u ovako velike projekte koji se u Hrvatskoj rade u lučku infrastrukturu.

A s obzirom na naš postotak ulaganja oko 15%, tih 15% u 95% slučajeva, tih 15% to su isključiva sredstva države, odnosno sredstvima Državnog proračuna, odnosno na kraju krajeva sredstvima poreznih obveznika. I to je dobro da je tako, jer je ulaganje u lučku infrastrukturu je jedno od najisplativijih gospodarskih ulaganja. Prema studijama koje su rađene za luke kojima je pretežito teretni promet se utvrđuje da za svaki dolar, svaki euro i svaka kuna koja uđe u lučki sustav i koja prolazi kroz … [[govornik se ne razumije]] što ga mi nazivamo, a to je lučkog koncesionara onaj koji pruža uslugu, 20 kuna, eura ili dolara ide u cjelokupni sustav koji je nadovezan, naslonjen na lučki sustav. Bilo da su to agenti, špediteri, željeznica kamioni, bilo koji vid prometa i svi oni koji su naslonjeni na dolazak broda, od tog jednog dolara, jedne kune ili eura oni 19 tih istih jedinica ostvare zbog lučkog sustava, i zbog toga su sve jake države u svijetu imaju jake luke. Nema jake države bez jake luke, i zato je ulaganje u cestu D403, koju danas je ministar obišao, gdje govorimo o 520 milijuna kuna, koja će učiniti Zagrebačku obalu jednom od najboljih obala na Jadranu, a ne bih rekao na Jadranu, nego jednu od, s obzirom na dubinu priveza na Zagrebačkoj obali jednu od najatraktivnijih luka ovdje na Mediteranu je ogroman projekt za Rijeku. To je izgradnjom ceste D404 kojom smo povezali Brajdicu i D403 kojom povezujemo Zagrebačku obalu, luka Rijeka ima mogućnosti koje nije imala nikad prije. I zato je taj danas odlazak ministra na obilazak ceste D 403 doista veliki događaj, ja mislim da to trebamo pozdraviti i za mene osobno, koji sam u tom sektoru bio jako puno, važno je doći u Hrvatski sabor, predstaviti zakone, ali izgradnja tog projekta je dugoročno veliki potencijal za Rijeku, luku Rijeka i Primorsko-goransku županiju. ispravio mene, ja ću samo podsjetiti na jednu stvar, jer ste vi spomenuli isto jedan važan projekt za Grad Rijeku, a to je cesta D404, pa bih samo rekao jednu stvar, da je Grad Rijeka financirao cestu, zato što država nije imala novce, a u biti to je državni projekt, jer Luka Rijeka nije riječka priča nego je to državna priča jer je to u interesu ne samo Hrvatske, nego i čitave Europe, odnosno barem onog njenog središnjeg dijela, pa tako samo da podsjećam da kad je riječ o financiranju da nije baš sve onako kako gospodin Butković prikazuje.

Cesta D404 je financirana vam je iz projekta Svjetske banke, čiji je obveznik vračanja kredita Lučka Uprava Rijeka, iznos cijelog tog kredita je 155 milijuna eura iz tog projekta je građena D404, ali jasno, s obzirom da prolazi kroz Grad Rijeku da je tu bio i doprinos Grada Rijeke, ali prvenstveno vam je to ono što sam rekao, dakle, radi se iz projekta Svjetske banke.

Evo završnu raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Erik Fabijanić. To što, sve što ste rekli, međutim, novci su kasnili, jer bijah gradski vijećnik i izglaso financiranje D404 zato što država u tom trenutku još nije imala novce, koliko god bilo sve riješeno. Ali postojala je sinergija, kao što i mora postojati sinergija. Ali znam što sam glasao. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 sa izjašnjavanjem o amandmanima.